ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala poštovani predsedavajući. Ja bih želeo još malo da polemišem sa ministrom oko toga zašto mi danas raspravljamo o ovom zakonu i da li je činjenica da 155 meseci, kako je on rekao, ništa nije rađeno, razlog za to što mi danas 17 meseci, pošto je zakon usvojen, raspravljamo i konstatujemo da ono na šta se ova poslanička većina obavezala da će usvojiti u roku od šest meseci, nije uspela da uradi za 17 meseci i sada traži novo vreme i produženje zakona. Ministar bi mogao da zna da nije istina da je ova Vlada pisala ovaj zakon otpočetka na belom papiru, kako je to neko. Dakle, 22. oktobra 2010. godine državni sekretar, gospodin Todorović, odnosno sekretar ministarstva, koji je tu danas pored vas, na sednici Odbora za odbranu i bezbednost, kako se zvao tada skupštinski odbor, rekao je da je završen Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju. Zašto taj zakon nije usvojen? Pa pitajte vašeg koalicionog partnera. Gospodin Dačić je bio ministar unutrašnjih poslova u tom trenutku. Gospođa Slavica Đukić Dejanović je bila predsednik parlamenta. Zašto to nije bilo na dnevnom redu Skupštine, pitajte vaše koalicione partnere, a ne da pričate 155 meseci kako ništa nije rađeno, a onda ste vi došli i nešto uradili. Vi niste uradili ništa, odnosno kako ste radili? Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, jedan od pravilnika koji je trebao da bude usvojen. Usvojen je 29. oktobra 2014. godine, 11 meseci posle usvajanja zakona, a ne šest, koliko je bilo predviđeno. On ima 10 članova, znači pisali ste jedan član mesečno. Koliko vam je trebalo da napišete ovaj član, član 1: „Ovim pravilnikom propisuju se program i način sprovođenja stručne obuke službenika obezbeđenja – za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručna obuka) Za to vam je trebalo mesec dana, pa narednih mesec dana recimo da napišete ovakav član pravilnika: „Stručna obuka planira se i organizuje prema zahtevima pravnih lica i preduzetnika, odnosno fizičkih lica koja obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja uz koje se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova za pohađanje obuke. Stručna obuka sprovodi se putem predavanja, vežbi, kurseva, radionica i drugih oblika učenja i obrazovanja po utvrđenim programima, a izvodi se teoretski, praktičnim radom, konsultativno-instruktivnim radom i na drugi primeren način i prema planovima i u terminima koje utvrđuju izvođači obuke. Stručna obuka službenika obezbeđenja sprovodi se na način da čas obuke traje 45 minuta, a broj časova obuke ne sme biti veći od šest časova na dan. Kandidati koji imaju uverenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, ne moraju pohađati deo obuke iz programa obuke i iz teme koja se odnosi na zaštitu od požara“ Verujem, naravno, karikirao sam, i da ovo nije istina i da su ljudi u ministarstvu radili svoj posao, ali nije bilo nekoga da ih malo pogura, da im kaže – hajde da usvojimo to u roku od šest meseci, zašto 11 meseci, zašto 13, zašto 17 meseci. Hvala. Moram da kažem ono što je potpuna činjenica, znam da to boli, ali rezultat i brutalna neodgovornost Vlade koja je vladala u to vreme Srbijom i koja je za 155 meseci donela nula članova, ni jedan nije usvojen u tom periodu, možete da zamislite koliko su oni sporo radili, prosto ni jedan član ne biste mogli da pročitate. Razumem, nisu svi istih mogućnosti, ali jedan da su napisali, jedan pravilnik, pa da kažu – stali smo kod jednog pravilnika, nismo mogli više, naravno nisu oni doneli ni zakon niti ih je to zanimalo, naročito pošto je stajao u skupštinskoj proceduri. Mogao je da stoji što se njih tiče, da se kiseli još jedno deset godina, apsolutna nezainteresovanost, apsolutna neodgovornost. Ta reč postala je potpuno nepoznata u rečniku tih ljudi koji su imali 650 sednica Vlade, od čega 500 telefonskih. Mrzelo ih je da dolaze i na sednice Vlade. To govori o odgovornosti, kako se naporno radilo i mnogo se tada stručno razmišljalo i donosili su se rezultati koji su doveli do toga da pola Srbije ostane bez posla. Međutim, ono što nije rečeno ovde, a to je da su sastavni delovi npr. ovog pravilnika bili programi obuke. Programi obuke su sastavni delovi pravilnika. Pravilnik ima 10 članova, ali svaki je praćen programima obuke koji su rađeni na osnovu toga što su ljudi koji su ozbiljni, stručni, sedeli, pisali, doveli do toga da ljudi koji se sutra obučavaju imaju kako da se obuče, imaju gde da se obuče i način kojim je to precizno definisano prati ovaj pravilnik. Naravno, i za to je potrebno znanje da biste to znali, da biste bili stručni za to, da biste imali kako da diskutujete o nečemu što je materija koju ne može se reći da puno ljudi u ovom parlamentu veoma dobro poznaje. Dakle, ozbiljno je rađeno na ovome.

Reč ima narodni poslanik Momir Stojanović, a neka se pripremi narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, iz diskusija mojih prethodnika povodom izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju nameće se jedna osnovna primedba, a to je da MUP u predviđenom roku nije izvršilo implementaciju ovog zakona. To što je ključna primedba rekao bih da je ključna prednost ministra i njegovog ministarstva i čestitam im, jer u ovom parlamentu od 2000. do 2012. godine donešeno je mnogo zakona, za proteklih dve i po godine takođe mnogo zakona, ali nisam primetio da se kao u ovom slučaju pratio tok implementacije u praksi donetih zakona. Upravo zato što MUP traži produžetak roka da bi se sve ključne odredbe ovog Zakona o privatnom obezbeđenju sprovele u praksi govori da ministarstvo odgovorno pristupa realizaciji već usvojenog Zakona o privatnom obezbeđenju. Kritike dolaze upravo od onih koji u proteklih 12 godina recimo se nisu usudili da donesu nikakav zakon o privatnom obezbeđenju. Šta se traži izmenama ovog zakona? Traži se da se objekti od posebnog značaja za odbranu i bezbednost zemlje, čije je fizičko obezbeđenje regulisano nekim drugim zakonima koji regulišu rad Ministarstva odbrane, izuzmu iz obaveznog fizičkog obezbeđenja predviđenog ovim zakonom. Kolegi Kovačeviću sam zahvalan što je mnoga pitanja pokrenuo kao čovek iz struke koji to dobro poznaje, jer ako prepustimo obezbeđenje takvih objekata firmama koje se bave fizičkim i tehničkim obezbeđenjem, bojim se da mnoge ne bi osnovne bezbednosne uslove ispunjavali da bi mogli da štite takve objekte od posebnog značaja za odbranu i bezbednost zemlje. Druga primedba odnosi se na obavezne takse. Ono što para oči opozicionih poslanika jeste odredba o predloženim izmenama koja reguliše da će ministar odrediti visinu takse za dobijanje dozvole za lica koja se bave fizičkim obezbeđenjem. Taj strah je neopravdan, jer uredba o načinu određivanja taksi precizno reguliše način utvrđivanja taksi, tako da strah od toga da će MUP dodatne prihode ubirati, da će to biti novi namet na vilajet i na građane je neopravdan. Iskoristio bih ovu priliku kada govorim o privatnom obezbeđenju da ministru i njegovim saradnicima skrenem pažnju, da pokušamo da ovu oblast na neki način unapredimo. Zamolio bih da nadležne službe Uprave kriminalističke policije provere, pre svega kod većih javnih preduzeća, da li se poštuje zakonska odredba da se svake godine raspisuju tenderi za fizičko tehničko obezbeđenje tih firmi? Odmah ću vam reći, recimo EPS, neke druge firme, „Telekom“, ne poštuje se ta zakonska odredba, već se po automatizmu firmama koje već vrše fizičko tehničko obezbeđenje produžava na godinu, pa na godinu i to traje već desetak godina. Ako bi dalje zagrebali iza toga šta se krije, možda bi pronašli neku korupciju vezano za rukovodioce tih javnih preduzeća i rukovodioce firmi koje se bave fizičkim tehničkim obezbeđenjem. Zamolio bih,i iskoristio bih ovu priliku i da javnost upoznam, da provere i videćete da u mnogim velikim javnim preduzećima se ne poštuje zakonska odredba da se svake godine raspisuje tender za fizičko tehničko obezbeđenje. Zamolio bih MUP i da pokuša da razradi kriterijume angažovanja firmi za fizičko tehničko obezbeđenje, kao i da utvrdi institucije, privredna društva koja je ne moguće obezbeđivati, sem objekata koje uređuje uredba o fizičko tehničkom i kontraobaveštajnom obezbeđenju objekata od posebnog značaja za bezbednost i odbranu zemlje, da se predvide neki drugi privredni subjekti koje je ne moguće obezbeđivati privatnim fizičko tehničkim obezbeđenjem. Zašto? Ako bi izvršili razmenu informacija sa službama bezbednosti i sa svim institucijama u sektoru bezbednosti, mogli biste da utvrdite da iza pojedinih moćnih firmi koje rade na našem tržištu stoje moćni obaveštajno-bezbednosni sistemi nekih zemalja. Ja to ne govorim bez razloga. Da li je sa aspekta očuvanja poslovne politike, zaštita licenci, zaštita poslovne politike, da li je prihvatljivo angažovanje takvih firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje? I, uzgred da kažem, ne radi se ovde samo o fizičko-tehničkom obezbeđenju, radi se i o higijenskim uslovima, o kancelarijskom poslovanju, o monterskim radovima. Proširuje se delatnost tih firmi koje se u osnovi bave fizičkim i tehničkim obezbeđenjem, a proširenje tih delatnosti i te kako u bezbednosnom smislu ugrožava neke naše vitalne sisteme, kao što su „Telekom“, EPS i da ne govorim neke važne sisteme koji su važni za funkcionisanje države. Zato je potrebno zatražiti mišljenje od stručnih službi iz sektora bezbednosti prilikom izdavanja licenci angažovanja takvih firmi na obezbeđenju takvih sistema.

Bilo je tu i mudrosti, od toga da kada dođete na vlast shvatite da vam polako rejting opada i da ćete jednog dana biti opozicija. Sudeći po broju poslanika koji okuplja poslanička grupa Srpske napredne stranke, moraće da prođe mnogo vremena da se izgubi toliko poverenje građana da bi neke opozicione stranke imale većinu u ovom parlamentu. Bilo je tu i procena i pretnji da će javnost ubrzo saznati o moći i snazi nekih opozicionih stranaka i da će one jednoga dana vršiti vlast, a Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Pa, ja bih građanima poručio - ukoliko ocene da loše radimo, ukoliko jednog dana odluče da nas zamene nekim drugim, nemoj to da rade sa ovima koji su im od 2000. do 2012. godine zagorčavali život, neka se opredele makar za neko bolje rešenje. Jedna poslanica je rekla da ne počinje sve od nas. Tačno, ali sigurno sa vlašću Srpske napredne stranke počinje borba za reforme, borba protiv linka sa kriminalom, borba za bolji život građana i borba da se sopstveni narod ne laže. Hvala. Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović, a neka se pripremi narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, poštovani saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, danas ponovo imamo pred sobom Zakon o privatnom obezbeđenju, zapravo njegove izmene i dopune. Kao što već znamo, ovaj zakon je po prvi put donet 2013. godine, tačnije krajem 2013. godine, i njime je bilo propisano da su za izvršavanje i primenu ovog zadatka dati rokovi od šest meseci od dana stupanja na snagu, što je podrazumevalo donošenje određenih podzakonskih akata. Sa druge strane, da pravna lica, preduzetnici za privatno obezbeđenje, kao i fizička lica koja vrše poslove privatnog obezbeđenja, svoj rad moraju uskladiti sa odredbama zakona i podzakonskim aktima, a u skladu sa podzakonskim aktima u roku od 18 meseci. Prilikom donošenja ovog zakona i tada smo bili možda svesni toga da je možda ovo prekratak rok, ali s obzirom na činjenicu da se dve decenije nije radilo na ovom planu, možda je i postojala opravdana ambicija da se može završiti u ovom propisanom roku, kako je zakonom tada doneto, svi ovi poslovi koji su bili predviđeni što se tiče donošenja podzakonskih akata i što se tiče onoga da su pravna lica, preduzetnici i fizička lica imala da svoj rad usklade i primere odredbama zakona. Moglo se pretpostaviti možda da će doći do probijanja. I suviše dugo vremena je prošlo, a da se ovom materijom niko nije bavio. Naravno, jedna želja i jedna volja je postojala da se uradi u tom roku, ali možda nije bila dovoljno dobra procena, što nije strašno. To ne može da bude sada kamen spoticanja u odnosu na ono što treba danas da uradimo da to promenimo, da primerimo i da učinimo da se svi poslovi završe u budućem propisanom roku koji ćemo ovde doneti. U zakonu su dati ti rokovi i to je 1. januar 2016. godine, ali bih se saglasio i sa tim, ministar je već ovde i pomenuo, da možda treba razmišljati da za nekoliko meseci pomerimo taj rok kako bi to realnije bilo, da zaista zaživi u praksi. Moramo reći da je pitanje privatnog obezbeđenja jedan sektor i jedna oblast koja je zapravo doživeli jednu ekspanziju u stvarnom životu i u praksi, a da pri tome ona nije bila regulisana na adekvatan način, zakonski i sa propisima ovde kod nas u našoj zemlji. Sa druge strane, da je ova oblast privatnog obezbeđenja zaista doživela ekspanziju, ali i na adekvatan način je uređena u širem okruženju, u drugim zemljama oko nas, pa i u EU, naravno. Naravno da o ovome treba voditi računa, jer ta sfera privatnog obezbeđenja je zapravo jedan deo bezbednosnog sistema naše zemlje i on zajedno sa onim što je javni sektor obezbeđenja, odnosno bezbednosti, državni, kako bi ga nazvao, predstavlja jedinstveni sistem. To nisu stvari za igranje i samim tim to podrazumeva zaista detaljno propisivanje svih segmenata ove veoma složene oblasti, jer tu ne mogu i ne smeju biti nikakve improvizacije, uzimajući u obzir složenost i težinu ove oblasti i ovih poslova koji se obavljaju. Kroz podzakonska akta je zaista potrebno mnogo toga urediti, a nešto od toga je već i završeno dobrim delom. To je sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja, donošenje programa obuke i normativi za izvođenje obuke. Treba propisati uniforme pripadnika privatnog obezbeđenja, propisati način upotrebe sredstava prinude, način izvođenja tehničke zaštite, izgled i sadržinu legitimacije službenika koji se bave privatnim obezbeđenjem, kriterije za obezbeđivanje obavezno obezbeđenih objekata, kao i minimalne tehničke uslove kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u nekim objektima kao što su banke, finansijske institucije itd. Najveći deo ovoga je ipak završen, ali treba ostaviti pristojan rok i onima koji će se sutra baviti ovim poslovima da se usklade sa zakonom i sa svim onim propisima koji su ovde dati u podzakonskim aktima. Osvrnuo bih se i na to politizovanje ovog pitanja i nije ništa strašno ako opozicija kritikuje aktuelnu vlast i aktuelnu koaliciju, to je i njen posao itd, ali pri tome mora da, ili bi bar trebalo, da tako kažem, ostane dostojanstvena i da na jedan argumentovan, uljudan i korektan način to čini. U protivnom onda imamo samo neke izjave i konstatacije koje dnevno-politički služe danas i koje zaista nemaju nikakvu političku težinu. Ja bih rekao, na konstataciju da treba pitati vašeg koalicionog partnera, otprilike citiram, a to znači bivšeg nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, zašto ovaj zakon nije donet ranije, kada je postojao Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju, u vreme kada je SPS bila u koaliciji sa DS na vlasti.

I da je bilo te političke volje, onda bi sigurno ovaj zakon bio na dnevnom redu još tada i bio bi donet. Ta politička volja se stvorila tek kasnije, kada smo mi iz SPS ušli u koaliciju sa SNS i zato je taj zakon donet krajem 2013. godine, a danas mi ovim zapravo moći ćemo učiniti da taj zakon ispravimo, da ga dopunimo i izmenimo. Složio bih se sa kolegom poslanikom Kovačevićem iz PUPS da ćemo možda već sledeće godine biti u prilici ponovo da stavimo ovaj zakon na dnevni red. To uostalom jeste i pravilo. Zakon se ne donosi samo jednom za sva vremena. On mora da pretrpi i da doživi određenu proveru u praksi, da se uoče manjkavosti, a onda da se kroz izmene i dopune stvari isprave, kako bi bio u potpunosti primenljiv na jedan objektivan i realan način u životu i u praksi. Naravno, ovde ovaj zakon predviđa i pitanje uređenja načina naplate taksi za izdavanje legitimacije službenika, s obzirom da Zakon o budžetskom sistemu predviđa i propisuje da se to može učiniti samo zakonom, a ne uredbom. Evo, kroz izmene i dopune ovog zakona i to pitanje na adekvatan način rešavamo, a kroz podzakonski akt će biti utvrđeno koja je to visina koja će biti za ovu taksu. Mora se, naravno, uvažiti i ta činjenica da, s obzirom da je reč o jednom novom zakonu, o jednoj novoj oblasti a koja je veoma, veoma složena, to podrazumeva i drugačiju organizaciju MUP-a sa svojim odgovarajućim službama, sa svojim odgovarajućim komisijama itd. koje treba da odgovore svim zahtevima koje propisuje ovaj zakon i naravno da je zato potrebno vreme. Dakle, lako je davati neke paušalne ocene, lako je kritikovati, ali je mnogo teže prionuti na rad, suočiti se sa stvarnim teškoćama, sa težinom zadatka i sa tim izaći na kraj.

Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, naravno, možemo konstatovati da se ovim činom zapravo unapređuje policijska saradnja, da je to jedan sporazum koji je zaključivan od strane naše zemlje i sa drugim državama u okruženju i što je najvažnije, važno je da kroz donošenje ovog zakona i kroz potvrđivanje ovog sporazuma mi sa svoje strane ukažemo da smo pristali na saradnju sa Republikom Albanijom, bez obzira koliko postojao animozitet ili neka distanca ili odbojnost u onome što je saradnja sa Republikom Albanije sa naše strane, odnosno sa njihove strane, kada je reč o njihovoj saradnji sa nama. Usvajanjem ovog sporazuma i nekih drugih, mi zapravo relaksiramo te odnose i pokušavamo, naravno, da se približimo onome što jeste budućnost života i na Balkanu i u Evropi, Evropskoj uniji, da moramo sarađivati po svim pitanjima i da sve sporne stvari možemo rešavati kroz politički dijalog i kroz sporazumevanje i to je, eto, jedan od početaka i na tom planu. U potpunosti podržavamo ovo što su izlaganja bila i gospodina ministra na ovom planu i uvek ćemo biti na tom kursu da unapređujemo sve zakone koji, naravno, vremenom traže određene izmene i dopune. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić, a neka se pripremi narodni poslanik Aleksandar Marković. Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine, Svrljig, u Srbiji i predstavljam u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku sa liste SNS. Želim danas da govorim o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju. Ali, pre nego što krenem da vam govorim o tom zakonu, podsetio bih sve naše poslanike da je danas veliki hrišćanski praznik Đurđevdan i da danas svi moramo da praštamo, da budemo u duhu tolerancije jer je stvarno i veliki broj naših ljudi u Srbiji slavi. Ovaj zakon o privatnom obezbeđenju je donet u 2013. godini, krajem godine, i po prvi put je stavljena u zakonski okvir mogućnost da ljudi koji se bave privatnim obezbeđenjem firme koje to rade mogu u formalno-pravnom smislu imati i obaveze i prava, a i na način da to sve bude onako kako treba, za zaštitu svih građana u Srbiji. Prvi put je predviđena i posebna stručna obuka za pripadnike privatnog obezbeđenja, tako da lica koja žele da se bave ovim poslom pohađaju obuku u specijalističkim centrima za obuku, centrima kojima pre toga normalno da Ministarstvo unutrašnjih poslova da saglasnost. Obuku za pripadnike privatnog obezbeđenja mogu vršiti lica koja ispunjavaju posebne kriterijume, da imaju radno iskustvo, da imaju određene kvalifikacije, to je sve u okviru pravilnika koji je donet od strane MUP-a, odnosno nadležnih službi u Ministarstvu. Pripadnik privatnog obezbeđenja koji uspešno završi obuku i položi stručni ispit, da bi obavljao taj posao, mora da prođe bezbednosnu proveru koju vrši MUP. To do 2013. godine uopšte nije rađeno i pripadnici tih privatnih obezbeđenja radili su u tim službama, puno tih ljudi koji su imali neku lošu prošlost, da ne kažem kriminalnu prošlost. Posle ovog zakona to se menja, sve se proverava. Ljudi koji rade u tim privatnim obezbeđenjima imaju sada i obavezu da se radi psihofizički test da li su zdravi, pravi, da li mogu da rade bezbednosne provere i taj čovek je sutra spreman u svakom trenutku da izađe i da radi za ono što je dobio posao, a s druge strane, i uslovi koje firme koje rade ta privatna obezbeđenja, uslovi su mnogo drugačiji i sada se zna koliko ljudi radi i na koji način radi. Zakon o privatnom obezbeđenju po prvi put se detaljno regulišu ovlašćenja pripadnika privatnog obezbeđenja. Tako radnik privatnog obezbeđenja mora da nosi odgovarajuću uniformu čiji je izgled i oznake propisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnim pravilnikom. Može da u objektu koji obezbeđuje nosi službeno oružje, lisice i da koristi službene pse. Sve su to stvari koje do 2013. godine uopšte nisu bile i rađeno je što se kaže slučaj do slučaja. Na ovaj način Zakon koji je donet 2013. godine doneo je red u privatnim službama obezbeđenja, ali sada ovaj zakon koji mi vršimo dopunu našeg Zakona da se sve ovo prolongira za period 1. januar 2016. godine, imaće mogućnosti da služba i policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova mogu da pripreme sve te pravilnike, jer svi znamo u kakvoj situaciji jeste naša Srbija, Ujedno mogu da kažem i da sam ja sin, moj otac je bio policajac i poseban akcenat stavljam na policajce, na ljude koji rade u uniformi, da su to ljudi koji stvarno rade za nas, za našu Srbiju i radili su i radiće još bolje nego što je bilo do sada.

Imaće mogućnost da u službama u noćnim klubovima, u kladionicama, na utakmicama, ljudi koji rade u tim službama u privatnim službama obezbeđenja mogu da rade i da od tog svog rada mogu da žive. Šta je najbitnije oko ovog zakona i to što je malo pre gospodin iz PUPS-a rekao, a i general Moma je o tome pričao da veći broj ljudi koji su sada prošli sve ove psihofizičke provere, koji su prošli bezbednosne provere, svi ti ljudi koji rade u tim firmama obezbeđenja imaju mogućnost sutra ukoliko dođemo u neku situaciju, to smo bili početkom maja prošle godine, kada smo imali vanrednu situaciju, kada su bile velike poplave, kada su bili veliki požari.

Mislim da je to velika stvar da na ovaj način sa ovim zakonom i konačno sa svim tim pravilnicima koji treba da budu doneseni, da sve to rešimo. Mislim da će to doprineti bezbednosti svih naših građana u Republici Srbiji. Ujedno, šta sam još hteo da kažem vezano za sve te ljude koji rade, koji će raditi, koji mogu od tog svog rada i da žive, a da to ne bude, kao što smo malopre čuli, od naše predsednice Odbora za bezbednost, koleginice Marije, da su ti ljudi primali veoma malu naknadu, a to je bilo u prethodnom periodu kada nismo imali zakon o privatnom obezbeđenju. Šta je još bitno? Malopre sam rekao da sve ove stvari koje ti ljudi obezbeđuju, to su utakmice, firme i ostale stvari koje se nalaze u Beogradu, malopre sam rekao, kladionice, splavovi. To se kod nas u malim opštinama ne nalazi. Nadam se a i kao predstavnik Ujedinjene seljačke stranke zalagaću se i sa mojim kolegama iz poslaničke grupe SNS, zalagaćemo se da u malim opštinama, kao što ja dolazim, da se tamo stekne mogućnost da ljudi mogu više da zarađuju i da u našim selima naši ljudi mogu lakše i da bolje žive od svog rada i da u takvim našim selima, kao recimo moje selo odakle sam ja ili neka sela iz Bajine Bašte, da tamo ljudi obrađuju svoju imovinu, da imaju sutra mogućnosti da obezbede firmu koja će raditi i čuvati njihovu imovinu. To su nekad kod nas u tim našim malim opštinama bili ljudi koji su za to bili plaćeni od strane mesnih zajednica. Sada već imamo i zakon koji će to na neki način pomoći. Šta sam još hteo da kažem kao čovek i kao pravi srpski domaćin. Hteo bih da se ponovo vratim na ono što nam je priroda dala. Venac od cveća, od bilja, venac koji se danas deli našim ukućanima da godina u narednom periodu bude rodna i blagorodna, da nam ljudi budu živi i zdravi, a svi znamo da je i Sveti Georgije, svetac koji je uspeo da pobedi loše i da pobedi ono što je zlo. Ja kao narodni poslanik ispred Ujedinjene seljačke stranke siguran sam da će naša Vlada na čelu sa našim premijerom imati mogućnosti i snage da pobedi sve ono što je loše, a baš zbog budućnosti naše dece i dece naše dece. Za kraj, iskoristio bih priliku, mislim da mi nećete zameriti ni vi kao predsedavajuća, ni kolege poslanici, ni građani Srbije, hteo bih da iskoristim priliku i da svim građanima koji danas slave Đurđevdan, čestitam slavu i da svima poželim da im godina bude rodna i blagorodna kako na njivi tako i kući. Još jednom, ja kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke glasaću za sve predloge zakona koje je podnela Vlada, jer sam siguran da ćemo imati mogućnost da obezbedimo bolju budućnost za našu porodicu, za naša sela i za naše građane Srbije. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, a neka se pripremi narodna poslanica Aleksandra Đurović. Hvala uvažena predsedavajuća. Poštovani ministre, predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, biću vrlo kratak u svom izlaganju i držaću se striktno onoga što je tačka dnevnog reda za razliku od nekih poslanika mahom iz stranaka bivšeg režima koji sada, uzgred budi rečeno i nisu u sali, koliko mogu da primetim. Dakle, danas su na dnevnom redu dva važna predloga zakona, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola. Dobro je što danas imamo ovu raspravu i dobro je što danas imamo raspravu o ovim predlozima jer oni na kvalitetan način uređuju ovu oblast i daju doprinos u daljem unapređenju ove osetljive ali značajne oblasti. Kada kažem osetljive oblasti prvenstveno mislim na sektor privatne bezbednosti kao i na činjenicu da u prošlosti kako je naglašeno iz govora naših kolega ova sfera nije bila potpuno uređena u pravnom sistemu Republike Srbije jer je tek krajem 2013. godine usvojen Zakon koji potpuno reguliše ovu oblast nakon skoro dve decenije. Značaj ovog sektora ogleda se i u činjenici da prema svim relevantnim procenama u ovom sektoru, sektoru privatne bezbednosti radi između 25.000 i 60.000 ljudi u Srbiji sa tendencijom kontinuiranog rasta. Sve ove činjenice ukazuju na potrebu da se na krajnje pažljiv i odgovoran način pristupi sagledavanju svih pitanja vezanih za regulaciju ove oblasti koja je ponavljam, dugi niz godina bila apsolutno zanemarena i neregulisana, a kako ste i sami gospodine ministre istakli u nekoliko navrata danas. Mi danas čujemo neke poslanike koji kritikuju ove predloge. Iste one poslanike koji su imali sve vreme ovog sveta da usvoje to što danas predlažu. Koji su imali 13 godina da primene sva ta pametna rešenja koja nam danas predlažu. Da nam pokažu koliko su pametni i sposobni, ali nam to nikada nisu pokazali. Tada se toga nisu setili. To ih tada nije interesovalo. Šta ih je sprečavalo? Šta im je smetalo? To su pitanja na koja bojim se nećemo dobiti odgovore danas. Da, mi smo doneli ovaj zakon 2013. godine. Mi smo započeli rešavanje tog problema. Počeli da uvodimo red u ovu oblast. Konačno, pravno regulisali ovu materiju i danas donosimo izmene i dopune ovog zakona u onom delu u kome je to potrebno kako bi se omogućila puna implementacija zakona. Čula se i reč odgovornost u nekoliko navrata od istih tih poslanika. Evo, ja se pridružujem postavljanju pitanja odgovornosti. Hajde, da vidimo gde je odgovornost tih poslanika da se godinama ni na koji način ne pozabave ovom temom i ovom materijom. Da godinama ignorišu sva otvorena pitanja iz sektora privatne bezbednosti. Gde je tu odgovornost? U čemu se ogleda ta odgovornost? To su pitanja na koja treba da dobijemo odgovor danas. Ovim zakonom na najbolji način se uređuju poslovi obezbeđenja i zaštite objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova, kao i nadzor nad njihovim radom.

Reč ima narodni poslanik Aleksandra Đurović, a neka se pripremi narodni poslanik Zoran Živković. Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, Zakon o privatnom obezbeđenju kojim se uređuje privatni sektor bezbednosti, kao integralni deo nacionalnog sistema bezbednosti, usvojen je krajem 2013. godine. Iako su kolege i koleginice više puta to ponovile, zaista želim da još naglasim da je postojao čak 20 godina diskontinuitet u ovoj oblasti. Još od 1993. godine, kada je bio na snazi Zakon o društvenoj samozaštiti, nije bila regulisana pravno ova oblast i Srbija je bila zemlja, jedina zemlja regiona, koja nije imala regulisanu oblast privatnog obezbeđenja. Zakon o privatnom obezbeđenju predviđa četiri grupe poslova: obezbeđenje lica, imovine i poslovanja fizičkom zaštitom; poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki; održavanje reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana i oblast tehničke zaštite. Prema procenama, privatni sektor bezbednosti u Srbiji zapošljava između 25 i 60 hiljada ljudi, koji imaju čak 47 hiljada komada oružja. Kada to imamo u vidu vidimo da, ukoliko nema adekvatan pravni okvir koji će da drži pod kontrolom ovu oblast, to može da bude čak i pretnja za bezbednost naših građana. Podaci pokazuju i da privatni sektor bezbednosti u Srbiji beleži kontinuirani rast. Zakonom o privatnom obezbeđenju, koji je usvojen u Skupštini 2013. godine, bilo je predviđeno da se u roku od šest meseci propišu podzakonska akta, kao i lica koja vrše privatno obezbeđenje moraju da usaglase svoj rad u roku od 18 meseci. Podzakonska akta su većim delom doneta. Sasvim je logično da je rok od šest meseci bio suviše kratak da se reše sva pitanja koja su bila neregulisana u ovom sektoru. Sada kada su svi podzakonski akti doneti ili su u finalnoj fazi izrade, time se stvaraju uslovi da lica koja se bave privatnim sektorom bezbednosti prilagode svoj rad zakonskom okviru. Procenjeno je da je sasvim dovoljan rok do kraja godine da se usaglasi taj rad, ali smo mogli da vidimo iz najave ministra da će biti prihvaćen amandman kojim se predviđa da se taj rok produži do aprila meseca, čime se daje dovoljno mogućnosti svim licima koja se bave privatnim obezbeđenjem da usaglase svoj rad sa pravnim okvirom u Srbiji. Novina je i dopuna zakona koji propisuje da MUP izdaje legitimacije službenika privatnog obezbeđenja i sasvim je normalno da se predvidi taksa koja bi pokrila troškove izrade, izdavanja tih legitimacija. Mislim da je jako važno da postoji kontrola od strane države ko je to ko se bavi privatnim obezbeđenjem, ko ima licencu za to, jer se postavlja pitanje kakva je struktura ljudi koja se bavi ovim poslovima? Moram da kažem da se pokazalo da je obrazovna struktura ljudi jako loša. Tu ima ljudi sa osnovnom školom, sa dva ili tri razreda srednje škole. Najčešće su angažovani kao privremeni i povremeni poslovi. To su ljudi koji nisu mogli da nađu adekvatan posao u svojoj struci ili su ostali bez posla u nekom trenutku, pa nalaze način kako da rade neki posao kojim bi mogli da dopune svoj radni staž pre odlaska u penziju. Vidimo da oni pripadaju nižim socijalnim slojevima. Sa druge strane, njima je dat zadatak da se bave jako važnim stvarima, da štite najvrednije stvari, a to su životi građana i imovine. Mislim da bi trebalo razmisliti o tome da se propiše minimalna cena rada, s obzirom da imamo statističke podatke koji pokazuju da su plate ljudi koji se bave ovim poslom najniže. U poređenju sa drugim evropskim zemljama, gde je cena 8,9 evra po satu, vidimo da su to zaista mala primanja i mislim da je jasno da je ekonomska situacija u zemlji jako teška i bilo bi dobro da se propišu minimalne cene rada za rad u ovom sektoru, jer najčešće se na njihov račun bogate poslodavci, vlasnici tih agencija, koji izbegavaju plaćanje doprinosa i poreza državi. Cilj ovog zakona jeste da se obezbedi viši stepen kontrole od strane nadležnih državnih organa, poslovanja agencija koje se bave privatnim obezbeđenjem. Cilj je da se profesionalizuje i legalizuje ova uslužna delatnost koja najčešće, nažalost, velikim delom, posluje u sivoj zoni poslovanja, ne izmiruje svoje obaveze prema državi kada su u pitanju porezi i doprinosi, tako da i zaposleni koji rade u tom sektoru najčešće rade na crno, bez ugovora, bez uplaćenih poreza i doprinosa. Predložena je i dopuna člana 4. Zakona koji definiše obavezno obezbeđene objekte. Postojeća formulacija postavlja veoma široku definiciju obavezno obezbeđenih objekata i nisu izuzeti objekti koji su iz oblasti odbrane, kao i oni koji su od značaja za nacionalnu bezbednost koju obezbeđuje policija i ovim izmenama zakona se to tačnije definiše i precizira. Mislim da je jako važan korak već napravljen kada je 2013. godine donet ovaj zakon. Naravno, praksa pokazuje da treba da se dopuni i doradi, a upravo mi narodni poslanici u ovoj Skupštini imamo taj zadatak da sve ono što se pokaže u praksi da treba da bude dorađeno, kako bi moglo da se na adekvatan način implementira.

Što se tiče ovog zakona, on je logičan nastavak mnogih drugih zakona koji su došli pred ovaj sastav parlamenta u poslednjih godinu dana. Dešava se to da se u primeni zakona došlo do toga da su rokovi za donošenje nekih akata za ostvarivanje nekih procesa bili prekratki. Sigurno to nije bio predlog stručnih ljudi iz Ministarstva, nego je to bio politički pritisak da se uradi što pre. Koliko je to ozbiljno urađeno? U analizi efekata, kaže, prema procenama privatni sektor bezbednosti u Srbiji zapošljava između 25 hiljada i 60 hiljada ljudi. Takva precizna procena je stvarno fascinantna. To je kao da kažete – možda jeste, a možda i nije, možda će da pada kiša, a možda i neće. Prema tome, bar na osnovu toga je trebalo da se dođe do preciznog podatka koliko ljudi radi u ovom sektoru.

Međutim, ovde se ne zna nigde broj zaposlenih. To je, kao što smo videli prošlih nedelja, najčuvanija državna tajna i niko ne sme da kaže koliki je ukupan broj zaposlenih u Srbiji. Naravno, to ima puno veze sa ovim što je danas na dnevnom redu, jer je ovde pitanje – koliko ljudi je obuhvaćeno ovim poslom, šta sve treba učiniti da oni rade taj svoj posao dovoljno, da li su oni dovoljna snaga privatnog obezbeđenja za poslove koji su namenjeni njima ili nisu, ko njih kontroliše, itd, itd? Da je to ozbiljno rađeno onda to ne bi ličilo na procenu oko toga koliko će biti uloženo u „Beograd na vodi“, ili kada će biti otvorena fabrika čipova, ili avio delova, i kada će biti uhvaćen onaj lepi, mladi, atentator na jednog biznismena sa Dedinja. No, moje pitanja koja su vezana za ovaj zakon je koliko je kontrola MUP Srbije sproveo u poslednjih godinu dana kada važi ovaj zakon? Kontrola rada privatnih obezbeđenja, da li je to rađeno, koliko kontrola je urađeno, gde su rađene te kontrole u kojim delovima Srbije i koji su efekti tih kontrola, jer to je predviđeno ovim zakonom? Koliko prijava je MUP podneo za prekršaje iz člana 72. ovog Zakona, gde se definišu kazne za rad bez ugovora, rad bez licence, rad suprotan Zakonu, rad koji je nestručan, rad koji je neefikasan i td. Koliko dozvola za oružje je MUP podelio firmama po ovom zakonu jer u članu 24. se kažeda firma ne može posedovati vatreno oružje u broju većem od jedne polovine zaposlenih. Ako je 47 hiljada, po analizi efekata registrovanog oružja, onda je logično da je moguće da iz svih 100 hiljada ljudi radi u ovom sektoru, a ne 25 hiljada. Ako je 25 hiljada, kao što je početak procene broja ljudi koji radi u ovom sektoru, onda oni nezakonito duže po dva oružja, a ne dva zaposlena po jednom oružju. To su pitanja koja su vrlo vezana za ovaj Predlog zakona, koja su u direktnoj vezi i ja sam siguran, ako ne sam član Vlade, koji je ovde prisutan, onda ljudi koji sede zajedno sa njim mogu da mu daju te podatke, a sigurno je da srpska javnost ima i prava i interesa da čuje te podatke. Znači, koliko kontrola je sprovedeno, gde i kakvi su rezultati. Da li su podnete prijave po članu 72. i koliko oružja je evidentirano po članu 24. ovog Zakona. Izvolite. Što se kontrola tiče samo Ministarstvo nije vršilo kontrole, s obzirom da je Zakon predvideo period prilagođavanja, upravo faktički do stupanja tih odredbi na snagu, nije ni moguće početi proces kontrole. Što se tiče oružja nije izdavano oružje u skladu sa ovim Zakonom. Dakle, ovaj Zakon nije omogućio izdavanje novog oružja. Ne znam sada tačno u komad koliko, ali ću vam dostaviti to koliko oružja je preuzeto od kompanija koje nisu imale osnov da ga zadrže, i tek će se nakon pune primene Zakona početi izdavanje oružja na osnovu ovog Zakona, u tom smislu.

Samo još jedno pitanje. Da li je i ko je nadležan i bez primene ovog zakona za kontrolu rada tih agencija. Znači, nemoguće da niko nije zadužen. Ako, niko ne radi kontrolu, onda je to jedna vrlo opasna činjenica. Izvolite. Zavisi, naravno šta je polje u radu za koji vršimo inspekciju, ako je to rad, ako je to inspekcija rada, inspekcija zaštite na radu, sanitarna inspekcija, dakle, različite vrste inspekcija. Što se tiče samog delokruga rada mi ćemo nakon stupanja na snagu ovih odredbi na snagu kontrolisati onaj deo posla koji je u našoj nadležnosti. Tu se slažem, imaćemo rigorozniju kontrolu. O tome je i narodni poslanik Momir Stojanović danas nešto više govorio. I u pravu je, ako se to dešava, dakle, moramo iskontrolisati da li se striktno primenjuju i odredbe tog zakona. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, a neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja takođe želim da čestitam svima onima koji slave Đurđevdan, da njima i njihovim gostima poželim sve najbolje, pre svega puno zdravlja. Takođe želim da im kažem i njima i nama da treba da se prisetimo i one čuvene pesme „Đurđevdan“ koju su ispevali 1942. godine 3000 mladih Srba koji su vozom odvođeni u Jasenovac. U tako teškim okolnostima kada nisu imali ništa, kada su bili sigurni da idu u smrt ispevali su jednu od najlepših pesama „Đurđevdan“ koja se danas peva na više desetina jezika širom sveta. Naša je sveta obaveza da se setimo i tih naših žrtava s obzirom, nisam Kolinda, ali s obzirom da teške optužbe i teške priče dolaze iz nama susedne države, dužni smo da se prisetimo i tih žrtava i prisetimo i tog Đurđevdana koji danas mnogi Srbi slave. Treba da slave, ali treba i da se setimo kako su to proslavljali Srbi koji su bili sigurno da od njih 3000 se gotovo niko neće vratiti i u tim okolnostima su smoli snage da proslave Đurđevdan jednom pesmom, zbog koga su u stočnim vagonima zatvoreni šiberi, pa od njih 3000 svega 2000 je živo stiglo do Jasenovca, a retki su samo preživeli i ostavili nam svedočanstvo na tu jednu od najlepših pesama. Što se tiče ova dva zakona, podržavam posebno uzajamno priznavanje vozačkih dozvola sa Albanijom i tu ću pohvaliti onoga ko je pisao taj sporazum. dakle, došli smo u poziciju da Albanija prizna vozačke dozvole koje Republika Srbija izdaje i za teritoriju KiM jer se ovaj sporazum odnosi na celu teritoriju Republike Srbije, odnosno na sve vozačke dozvole koje su izdali srpski organi. Stoga taj sporazum, odnosno zakon kojim se potvrđuje ovaj sporazum iziskuje svake pohvale. Pravo je čudo da se to pre nas nisu setili pripadnici stranke bivšeg režima. Što se tiče privatnog obezbeđenja, tu su problemi nasleđeni. Nije bilo nikakvog zakona, nikakvog uređenja. Naravno, neki prvi zakon iziskuje nužno i promene protekom određenog vremena. Da iz prve ni ova Vlada ni ova Skupština, tu računam i vlast i opoziciju nije mogla iz prve da osnovnim zakonom i amandmanima na perfektan način uradi niti da predvidi određene stvari i mogućnost da se podzakonska akta donesu u nekom određenom roku. Obuka me posebno zainteresovala i mislim da je ona potrebna i da te agencije i firme koje se bave obezbeđenjem objekata i ljudi, posebno sportskih objekata da tu moramo da budemo izuzetno perfektni. Ovo što gledamo na nekim velikim utakmicama, velikim pod znacima pitanja, samo po broju gledalaca, više liči na ratište nego na ozbiljnu sportsku priredbu i mi o tome bez obzira koje vlast, ko opozicija, tom nasleđenom problemu moramo posvetiti posebnu pažnju. Koliko vidim više se pirotehnike i baruta potroši na jednom derbiju nego u oba srpska ustanka. Mislim da je zbog toga veoma nužna obluka i ta obuka bi trebala da bude kao obuka za specijalne jedinice, jer bi ti ljudi koji obezbeđuju sportska borilišta, sportske priredbe morali da budu izuzetno odvažni, hrabri, ali i dobro obučeni, s obzirom da sam prisustvovao i utakmici Srbija – Albanija, kada neki pripadnici obezbeđenja meni nisu ulivali sigurnost. Ta obuka mora da bude temeljna, posebno za ljude koji će se baviti obezbeđenjem sportskih priredbi. Takođe, želim da pohvalim ovaj član u kome su izmene obavezno obezbeđeni objekti. S tim u vezi, ja od ministra policija tražim kao narodni poslanik da se jedan specijalno, obavezno obezbeđeni objekat, ne znam od koga, koji se zove hotel u Andrevlju, da se ispita da je on bio po čijom ingerencijom obavezno obezbeđeni objekat i koje obezbeđenje je obezbeđivao taj objekat nedavno kada je to rezultiralo prebijanjem gospodina Čačića podpredsednika opštine Beočin, zamenika, samo zato što je rešio da jede popio je batine.

Da li je kao fizičko lice bio licenciran za tu vrstu posla? Da li je imao legitimaciju i da li je pokazao? Sa tim u vezi mi insistiramo, mi koji živimo u Sremu, mi koji živimo u Inđiji, insistiramo da se taj slučaj ispita do kraja, tim pre, što je čak i fascikla gospodina Vladimira Ješića bila obezbeđena dok je vladala stranka bivšeg režima na celoj teritoriji zato što je samo zbog povrede ugleda i časti zaštićena fascikla, koja je procenjena i koja je dobila štetu presudom suda za vreme vladavine stranke bivšeg režima od milion i po dinara, što je bilo četiri puta veća vrednost od one koja se isplaćivala za poginulom na KiM… Ako je za vreme vladavine stranke bivšeg režima mogla da bude obezbeđena jedna fascikla, na takav iznos, ja sam opravdanim razlogom tražim da se slučaj na Andrevlju ispita do kraja i ni pod kojim razlogom ne može da izbegne niko odgovornost ko je učestvovao u tom nemilom događaju tim pre što mislim da je glava gospodina Čačića ipak vrednija od jedne fascikle i taj slučaj se mora krivično isterati do kraja s obzirom da je isti gospodin našao je za shodno da optuži neke druge ljude za nasilje, a da nikakvog nasilja nad njim nije bilo. To je izazvalo veoma veliko uznemirenje u javnosti, nanelo veoma veliku političku štetu čak i organima u Vladi Republike Srbije i bez obzira što dotični gospodin odbio poligraf, ja tvrdim da organi unutrašnjih poslova i tužilaštvo moraju, odnosno zahtevam, moraju da isteraju tu stvar do kraja, da se zna tačno šta se desilo u tom objektu, da li je on bio obavezno obezbeđen objekat, od koga, da li su lica koja su to obezbeđivala, uključujući i pomenutog, imala odgovarajuću licencu, da li su bili angažovani od agencije ili od firme koja se bavila obezbeđenjem objekata. Veoma sam dirnut zato što neki bivši ministri unutrašnjih poslova postavljaju pitanja da li je bilo određene kontrole kod privatnih firmi za obezbeđenje. Sa pravom mogu da se pridružim mom kolegi vinodelcu da se ta kontrola tih agencija i tih firmi mora na adekvatan način obavljati, da mora biti što češća, da ne sme dolaziti do slučajeva do kakvih je došlo na Andrevlju, ali pomalo mi je dirljivo kada to kaže bivši ministar unutrašnjih poslova. Pa ću pitati ministra unutrašnjih poslova - kakva se kontrola vršila kod oficijalnih službi BIA, recimo Savezne policije, Saveznog MUP-a, Republičkog MUP-a u periodu od 2000. do 2004. godine kada je dopušteno da potpredsednik jedne stranke i budući potpredsednik Vlade posećuje zemunski klan koji je bio u zatvoru, da posećuje jednu ulicu, mislim da se zove Šilerova u Zemunu, a da se kasnije utvrdilo da su ta lica umešana u ubistvo premijera na čije je mesto došao kasnije savezni ministar unutrašnjih poslova? Tako da me interesuje - da li je u tom periodu vršena kontrola, ne ovih privatnih agencija za obezbeđenje, već ko je vršio kontrolu organa bezbednosti koji su bili oficijalni i koji su trebali da budu pod kontrolom da se ne desi da nam ljudi sa kojima se družio bivši potpredsednik Vlade stranke bivšeg režima ubiju premijer? Dakle, nema opravdanja, ne može neko da se brčka u bazenu sa ubicama, a da kasnije ostane potpuno nekažnjen i da avanzuje u potpredsednika Vlade. Kada se već postavljaju razna pitanja o privatnim agencijama za obezbeđenje, ja sam pravom postavljam naravno i to pitanje. Sobzirom da je ministar unutrašnjih poslova mnogo kasnije došao za ministra verujem da su mu neke činjenice u vezi toga poznate. Sve prigovore mogu da podnesem, ali veoma su neosnovani. Mislim da siromaštvo koje smo dodirnuli, za koje je zaslužna stranka bivšeg režima, koja još uvek vrši vlast na više od četvrtine teritorije Vojvodine, da bi naš narod lakše podneo siromaštvo i bedu, u koju su je gurnuli nego oholost, bezobzirnost i bahatost pripadnika stranke bivšeg režima, koje su sa narodom delili dobro i zlo tako što su sebi uzimali dobro, a narodu ostavljali zlo. U to vreme, ja sam čak predlagao, dok su oni vladali da se himna promeni, da ne bude „Bože pravde“, nego „Bože sačuvaj“ Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević, a neka se pripremi narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, poštovani ministre Stefanoviću i uvažene gošće i uvaženi gosti iz MUP, pripremio sam četiri napomene, dve prethodne i dve redovne povodom ovog Predloga zakona i jedno pitanje ministru Stefanoviću na samom kraju. Najpre, ministre Stefanoviću, vi ste bili narodni poslanik, bili ste i predsednik Narodne skupštine. Ja smatram da nije primereno da jedan ministar čita besedu u Narodnoj skupštini, čak ni u uvodnom izlaganju. Naprimer, gospodin Martinović to može ovde da potvrdi, mi smo imali jedan Poslovnik iz 1922. godine gde u jednom članu 43. Poslovnika je pisalo – zabranjeno je u Skupštini čitati besede i ja sam tu vrstu primedbe saopštio i gospodi Vulinu i Lončaru i oni su promenili pristup i ja očekujem da i vi prilikom narednih dolazaka u Narodnu skupštinu ne čitate besede, nego da se čita, gospodo, pre sednice, a na sednici da raspravljamo o onome što je tema. A izlaganje ministra svakako ne može da nazovete besedom ili mi kažite definiciju besede, pošto volite da nosite rečnik. Beseda može i da se čita i da se priča. Ja sam rekao – u Skupštini nije primereno da se pročita. Ministar Stefanović može da kaže da nije saglasan, gospodine Arsiću. Nemojte vi sada da mimo Poslovnika da komentarišete. I vreme mi trošite opet. Ne trošim vaše vreme. Druga napomena, ministre Stefanoviću, mnoge ste, ja mislim, danas govorili o prošlosti. Mislim na primer da je uvek za jednog ministra kada dolazi u Narodnu skupštinu to prilika da da jednu ocenu stanja, dakle, o sadašnjosti i naznaku nečega što se planira gospodine Stefanoviću da se govori o budućnosti, a drugi mogu da govore i o prošlosti i o ovome i o onome, ali vi, mislim, kada dolazite u Skupštinu, pre svega šta je stanje i šta se priprema, šta se predviđa i planira kao neka budućnost. To su prethodne napomene, gospodine Arsiću i gospodine Stefanoviću. Prelazim sada na prvu redovnu. Mislim da smo ovde imali danas opštu saglasnost, poštovana gospodo, da je povod za današnju raspravu o ovom Predlogu zakona tromost donošenja podzakonske regulative i sledstvenih rokova za primenu zakona. Svi narodni poslanici i ministar rekli su – jeste, nije se uradilo ono što se planiralo da se uradi. Verujem da oko toga nema nikakve dileme. Rok nije ispoštovan i šta sada tim povodom da radimo i tu nastaje razlika, poštovana gospodo. Gospoda iz SNS, na primer, ja sam evidentirao ovde, Stojanović, Tošković, Marković, oni kažu – pa, dobro, evo Jovičić će tek da govori, kaže – dat je rok, nije ispoštovan i nikome ništa, a mi, poštovana gospodo, ja sam tako razumeo i gospodina Đurišića i gospodina Živkovića, mi kažemo –pa, ne može nikome ništa, ako je dat rok, ako taj rok nije ispoštovan i tu je zaista važno, mislim, da se saglasimo i oko toga da je odgovornost, poštovana gospodo, važna kategorija u politici. Odgovornost je ispunjavanje dužnosti prema drugom na osnovu ukazanog poverenja i šta bi bilo primereno, gospodine Stefanoviću? Mislim da bi bilo primereno da ste vi u svojoj uvodnoj besedi, iako gospodin Arsić nešto, zbog nečega ne voli ovaj termin – beseda, da ste vi u prvoj rečenici svima nama narodnim poslanicima saopštili – pogrešili smo. Nismo ispoštovali rokove, a da onda mi narodni poslanici vidimo šta ćemo sa tim, da li ćemo da kažemo – hajde, evo još jedna šansa da se da ili ćemo da kažemo – ne to mora da se kazni. Mislim da je to bio primeren pristup povodom evidentiranog problema od strane svih narodnih poslanika ovde. Time dolazim do druge napomene, gospodine Stefanoviću. Kada smo spomenuli odgovornost, važan princip je i etika odgovornosti i pre svega da čuju i narodni poslanici SNS, politika se, poštovana gospodo, meri brojevima i brojem glasova na izborima, ali ne samo, poštovana gospodo, politika se meri i rezultatima i ako negde nekada nema rezultata, onda tu politiku moramo da merimo i na osnovu toga. To je etika odgovornosti. Jedno pitanje ministre Stefanoviću, da nam vi ovde kažete. Bili ste poslanik, predsednik Narodne skupštine, kada bismo zamislili da ste danas narodni poslanik, molim vas da odgovorite, pre svega za poslanike SNS – da li biste glasali u ovoj Skupštini za usvajanje principa akademske čestitosti, za ili protiv? Samo me to interesu danas kao jedno pitanje.

Izvolite. Dakle, mi bi mogli ovo nekoliko pravilnika koji postoje možda čak i da uspemo da donesemo do isteka roka, ali da li bismo uspeli da to primenimo, da li bi firme bile spremne, da li bi to bilo uređeno na kvalitetan način, to je sada pitanje. Da bismo ispunili nešto što piše kao slovo na papiru, da bismo samo ispunili, biću protiv takve politike. Biću za politiku koja će praviti nekakve rezultate, a MUP je do sada napravilo ozbiljne rezultate u svom radu i nastavićemo da pravimo još bolje i ozbiljnije rezultate. Ne želimo da zbog bilo čega to baca senku da rad ovih ljudi koji se zaista izuzetno trude. Mi, ako bismo striktno pravno gledano, videćemo da li će nam Skupština odrediti hoće li rok biti produžen ili neće, ne produžava ga ministarstvo, već narodni poslanici, što se nas tiče ako ga Skupština odbije, možda ćemo imati rok u junu mesecu koji ćemo morati da ispunimo. Ako ga Skupština produži, onda je sve urađeno legi artis, mi na osnovu odobrenja Narodne skupštine kao najvišeg zakonodavnog tela u skladu sa Ustavom Republike Srbije moramo tako da postupimo i da primenimo nove rokove i na najbolji mogući način, poštovani gospodine Pavićeviću, obavimo posao za koji nas je Skupština zadužila. Što se tiče odgovora na pitanje, nisam upućen detaljno u materiju o kojoj pričate, ali mogu vam reći da sam detaljno upućen u materiju krivično-pravne čestitosti i voleo bih da o toj materiji isto tako imamo prilike da razgovaramo, pošto svi oni fini ljudi koji su uništili i opljačkali ovu zemlju, a nisu za to odgovarali, mnogo bi bolje bilo kada bi oni odgovarali, kada bi se o tome više vodilo računa, bilo bi bolje i za Republiku Srbiju i za sve njene građane. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić, a neka se pripremi narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas smo slušali o jednom tehničkom zakonu, zakonu koji će omogućiti da uspostavimo sistem u ovoj oblasti, optužbe mnogih koji ništa nisu uradili u prošlosti da se do nekih rešenja dođe. Gospodin Stefanović nije usvojio ovaj zakon, on je usvojen 2013. godine, a gospodin Stefanović je postao ministar 2014. godine i odmah je reagovao kako bi se unele određene izmene da se sistemski reši da privatno obezbeđenje bude u sistemu, da se zna ko šta kontroliše, ko kako radi i da se da određena i dodatna obuka tim ljudima kako bismo imali bolji rad na terenu i kako bi se to lakše moglo kontrolisati. Apsurd postoji i od onih, od one strane odakle kritike dolaze. Znate gospodine predsedavajući, postoji u Srbiji jedna stranka sa dva člana, ne znam kako se zove, ali jedan član iz te stranke poziva na odgovornost u jednom tehničkom zakonu koji će doneti određene inovacije da se uspostavi što bolja kontrola i da u tom domenu funkcionišemo, poziva na odgovornost, a ne poziva na odgovornost niti se ikada upitao za drugog člana te iste stranke koji dok je bio ministar u saveznoj vladi unutrašnjih poslova, u to vreme je ubijen predsednik njegove stranke, odnosno premijer Republike Srbije, onda dolazite u situaciju da kažete – koga vi obmanjujete, koga vi obmanjujete i pričate o besedama, iznosite ovde neke potpuno neargumentovane činjenice, ne bavite se suštinom, ne bavite se problemima? Ni u jednoj jedinoj rečenici u proteklih godinu i po dana od oba člana, a posebno od ovog poslednjeg koji je govorio, nismo čuli – građani Srbije ili narod Srbije i šta bi oni uradili za njih i šta je to što oni predstavljaju u ovoj Skupštini. To me i ne čudi, jer vama do naroda nije ni stalo. Vama je stalo da uđete ovde u ovu Skupštinu preko onih koji su uništavali našu zemlju i da možete da se bavite time da li je neko pročitao nešto sa papira ili nije pročitao. Ako već vi govorite sve iz glave, pošto ste tako nadareni i odličan retoričar, zašto onda ne kažete građanima Srbije, a ja ću ih podsetiti, šta je samo za godinu dana, u poslednjih godinu dana urađeno u MUP. To ste trebali da znate, ako znate da dobro pričate, sigurno znate i da čitate, pa ste to mogli da pročitate i u novinama, a mogli ste da pročitate i izveštaj MUP koji se uredno dostavlja Odboru za unutrašnje poslove i Ministarstvu odbrane. Zaplenjeno je 20% više narkotika, što zaista važno za mlade generacije koje žive u našoj zemlji, broj teških ubistava je manji za 40%, to niste ni u jednom trenutku pokušali da kažete, 16% je veća otkrivenost korupcije i korupcija više ne cveta u Srbiji kao što je cvetala za vreme drugog ili prvog člana, hajde da kažemo prvog, pošto je predsednik te stranke od dva člana, koja je u to vreme cvetala, ne samo korupcija nego i kriminal. Kada govorimo o stopi kriminaliteta, u Srbiji je smanjena za 10%, u AP Vojvodini je smanjena za 9%, a u Novom Sadu za 14%, trebali ste i to da kažete. Ako znate tako dobro da pričate, sigurno znate dobro i da čitate. Povećan je procenat svih slučajeva i kada govorimo o zapleni narkotika i teškim ubistvima i, što je najbitnije, pronađeni su počinioci ovih teških slučajeva koji su pre svega zadesila maloletna lica na teritoriji Republike Srbije. Zbog toga ministre hvala vam i svaka vam čast, jer je to zaista važno. Kada govorimo o narkoticima, u vrednosti od milijardu dinara su zaplenjeni narkotici u našoj zemlji. Dok je cvetala i mafija i korupcija, celokupan kriminal u našoj zemlji za vreme onih koji izlaze iz sale kada se pomene kriminal, jer očigledno se u tome na neki način, bar indirektno pronalaze, danas to više u Srbiji ne postoji. Meni je puno srce da kao narodni poslanik u Skupštini Srbije, koji razgovara npr. i sa građanima jedne Karaburme, koja je na teritoriji Palilule, i koji kažu – treba nam ovde jedna policijska ispostava kako bismo leglo koje se decenijama pretvaralo u nešto što je loše po naš mladi svet i naše generacije, meni je puno srce kada znam da je ministar Stefanović već formirao određeni tim da se u takvim delovima i uBeogradu i u Srbiji uspostave ispostave, da možemo da kontrolišemo ko truje našu decu, ko ih vodi stranputicom, ko im uskraćuje šansu da normalno žive i da postanemo zaista jedna zdrava nacija. Vama hvala što se borite da to uspostavimo. Oni koji su na sve moguće načine pokušavali da ovde cveta jedno beznađe, potpuna anarhija, kriminal, korupcija, kada su ovakve teme u pitanju, onda nađu za shodno da izađu iz sale. Mi se ne predajemo i podržaćemo izmene i dopune ovog zakona, ali nije ovaj zakon od suštinske važnosti za sve ono što ste uradili u prethodnom periodu.

Zbog identifikacije da pripada političkoj stranci koja ima samo dva člana, pravo na repliku ima kolega Pavićević. Izvolite.

Dovoljno je da pročitam u rečniku šta je beseda, da pojasnimo to ako ovde postoje narodni poslanici kojima je to nejasno, pa onda smatraju da je to možda nešto uvredljivo itd. Održati besedu, poštovana gospodo, održati govor. Svaki put kada ja ovde dobijem pravo na reč, ja besedim, poštovana gospodo. To se valjda i očekuje od narodnih poslanika u našoj Narodnoj skupštini. Dalje, poštovana gospodo, ovde je rečeno - stranka sa dva člana. Mislilo se na Novu stranku. Ja sam zamenik predsednika Nove stranke i narodni poslanik Nove stranke u Narodnoj skupštini. Nova stranka je potpisala četiri predloga zakona u poslednjih godinu dana, poštovana gospodo. Mi smo podneli 1200 amandmana, od čega je 60 usvojenih, a to je 5%, poštovana gospodo. Da se malo vrši takva vrsta kalkulacije. Ili, mi smo ovde pripremili i uputili u proceduru i rezoluciju o priznanju i osudi genocida počinjenog nad Jermenima pre 100 godina, za koju smo smatrali da treba da bude usvojena u našoj Narodnoj skupštini na stogodišnjicu početka genocida. Poštovana gospodo, da kažem gospodinu Jovičiću, pa ja sam najaktivniji narodni poslanik u poslednjih godinu dana u ovoj Skupštini, najvredniji i najmarljiviji.

Aplauz, izvolite, gospodo naprednjaci. Hvala. Niko vama ne spori koliko ste amandmana podneli. Na dobrom ste putu da me za jedno desetak godina dostignete po broju amandman, ali pod uslovom da ne piše u amandmanima „briše se“ Hvala, uvaženi predsedavajući. Samim tim što sam izazvao repliku, a ja nisam rekao na koju stranku mislim, mislim da je jedan član od te stranke, koja ima dva člana, upravo priznao da imaju dva člana. Ali, toliko o tome o kojoj stranci pričamo. Sa druge strane, kada govorite o besedi, nemamo mi ništa protiv te reči. To je izuzetno lepa reč koja može da oslika retoriku, besedništvu itd. Ja mislim da vi treba da održite besedu pre svega prvom članu vaše stranke, da se ne ponaša bahato, da ne naziva ljude stokom, da ne naziva ljude uvredljivim izrazima, jer to nije u duhu parlamentarizma, za koji se vi zalažete kao poslanik koji ima najviše govora, s tim što smatram da broj govora ne znači šta je pametno u tim govorima izneto. Možda treba imati i trećinu manje govora, ali kada nešto kažete da ne budu ovako prazne floskule, kao što smo slušali u poslednjih 10 minuta sa vaše strane. Sa druge strane beseda. Da, to jeste jedna lepa reč, ali ne znam zašto vas pogađaju reči kriminal, korupcija, ubistvo premijera, jednaku odgovornost koju nikada niste znali da nosite i da se sa njom borite i zato i jeste ocenjeni tako kao jeste i zato ste morali po svaku cenu da odete na listu stranke koja je radila, a ustanovilo se i po broju glasova, a i po onome što imao u tužilaštvu i određenim institucijama da su radili protiv građana Srbije. To uopšte nije za ponos za vašu stranku od dva člana. Ali, vaše političko iskustvo ili veštine koje ste iskoristili, e tu vam svaka čast, što ste uspeli da ubedite Demokratsku stranku da sa njima pravite koaliciju. Ja samo želim da podsetim građane ovde. Evo, postoji jedan poslanik koji se hvali da je najažurniji i da se 603 puta javio za reč ili pričao, šta god da je radio. Ja smatram da je građanima mnogo bitnija što danas imamo manju stopu kriminaliteta, što je danas veća zaplena narkotika, što je 6% manje saobraćajnih nesreća na našim ulicama, što je u pripremi zakon o policiji koji će konačno uspostaviti jedan sistem… Slažem se, završavam. …i što će se konačno uvesti karijerno napredovanje, koje je zaista važno za policiju, a videli smo šta nude neki koji su bili ministri policije, a to je ubistvo premijera naše zemlje. Pravo na repliku zbog pominjanje stranke od dva člana. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče, gospodine Arsiću, ministre Stefanoviću i poštovane gošće i uvaženi gosti iz Ministarstva, saglasan sam sa gospodinom Jovičićem da su narodni poslanici Nove stranke bili veoma ubedljivi i u ovoj Narodnoj skupštini u prethodnih godinu dana. Pa, mi smo i ministra Stefanovića ubedili da prihvati neke naše amandmane kada smo ovde raspravljali o Predlogu zakona o oružju i municiji. Evo, gospodin Stefanović klima glavom i potvrđuje, gospodine Jovičiću. Mi smo i ministarku Mihajlović ubedili da usvoji neke naše amandmane, kao i ministarku Udovički i ministra Vujovića itd, itd, poštovana gospodo. To znači da smo u besedama, poštovana gospodo, uvek koristili snagu argumenata. Gospodine Arsiću, moram i vama sada ovde da kažem. Vi ste ovde malo pre rekli – pa samo nemojte amandmane „briše se“ Moramo nekada i amandmane „briše se“, gospodine Arsiću, kada procenimo da neki predlog zakona ne vredi u celosti. Pazite, gospodine Arsiću, mi smo i guvernerku Narodne banke, koja je i zamenica predsednika Srpske napredne stranke, u statusu mirovanja doduše, ubedili u našoj raspravi da prihvati naša dva amandman, koji su, gospodine Arsiću, zamislite, glasili: „briše se“ Pa, makar u svojoj stranci možete da se osvrnete oko sebe i da pronađete potvrdu da amandmani „briše se“, poštovana gospodo, takođe mogu da budu i te kako smisleni. I, poštovana gospodo, gospodin Živković je danas takođe besedio ovde. On je pripremio besedu, saopštio svoj govor, postavio dva pitanja ovde, poštovana gospodo, a ministar Stefanović je odgovorio na pitanja. I, šta je tu problem? Nema nikakvog problema. Ovde smo da raspravljamo. Ne smemo našu Skupštinu da uvodimo u bilo kakvo jednoumlje. Skupština je za raspravu, za dijalog i, poštovana gospodo naprednjaci, za besede, i to dobre besede. Poštovani gospodine ministre, gospodine Đurišiću, gospodine Veselinoviću, gospođo Dragutinović, gospodine Rističeviću, gospodine Babiću, gospodine Pavićeviću, pravo na repliku ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Gospodin Stefanović ima pravo na besedu. Beseda je govor pred velikim skupom ljudi. Gospodin Stefanović je navikao da besedi i u okviru svoje Srpske napredne stranke, stranke ne sa najvećim poverenjem. Ne samo sa najvećim poverenjem kod gađana Republike Srbije, ne samo sa najvećom poslaničkom grupom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ne samo i po broju članova, a 498.000 je ili skoro pola miliona aktivnih članova Srpske napredne stranke i gospodin Stefanović ima pravo i navikao je da besedi. Međutim, kao što uvaženi kolega Jovičić kaže, između dva člana i između dva čoveka nema beseda, to je razgovor, običan razgovor koji se vodi svakodnevno, odnosno dijalog. Slažem se da je 5% amandmana usvojeno i da to preslikano na poverenje kod građana Republike Srbije može da bude 5% podrške, ali 5% podrške za istu onu listu na kojoj je gospodin Pavićević bio. Da su takvim radom i zalaganjem u parlamentu sa 6,09% spektakularnih, evo sada na 5%, moguće da će, kako vreme prolazi, i taj procenat amandmana usvojenih, a i podrška kod građana Srbije da bude i manja. Ali, ono što je najvažnije, pošto je većina tih amandmana bila „briše se“, jeste to da će odgovor građana Srbije prema toj politici, pogubnoj za Srbiju, pogubnoj za građane Srbije, biti – briše se, gospodine Pavićeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče, gospodine Arsiću, poštovani ministre Stefanoviću, uvažene gošće iz Ministarstva i gosti iz Ministarstva, gospodin Babić je malopre upotrebio takođe jednu dobru reč – poverenje. Kaže – građani su na izborima ukazali poverenje. E, zbog toga je veoma važno, poštovani gospodine Arsiću, da se malo oslušne i eho one reči koju je danas tokom naše rasprave upotrebio gospodin Marko Đurišić, a to je termin odgovornost u politici, poštovana gospodo, jer su termini odgovornost i poverenje povezane kategorije.

Kada se ne ispoštuje neki rok? Kada počne polako da se gubi poverenje poštovana gospodo? Kad počne da se gubi poverenje, to znači da se gubi i odgovornost, a politička odgovornost, ja mislim, mora da bude evidentirana i u ovoj Narodnoj skupštini. Zato sam smatrao da je bilo primereno da ministar Stefanović jutros u svojoj besedi u prvoj rečenici prvo kaže – nismo ispoštovali rokove, pogrešili smo, predlažemo produženje. E, to bi upućivalo na osećaj za odgovornost ministre Stefanoviću i gospodine Arsiću. Druga stvar, pa samo je Nova stranka predložila 1200 amandmana. To posledično, poštovana gospodo, znači da danas, u ovom momentu samo Nova stranka ima pet procenata uspešnosti po amandmanima i ako to pretočimo u nekakav rezultat na izborima samo Nova stranka pet odsto, ali ja se nadam da ovim tempom u naredne tri godine i do 25% stižemo poštovana gospodo. Hvala vam. Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Moram da kažem samo, pošto smo malopre taj deo, nisam nameravao da se javim, ali pošto smo taj deo malopre raspravili ne mogu da kažem u prvoj rečenici da su rokovi prošli kada oni zaista nisu prošli. Imamo još vremena za te rokove. Dakle, da li će Narodna skupština odlučiti da nam da više vremena zavisi od Narodne skupštine. Ono što ste dobro rekli, važna je još jedna reč, a to je provera kada se radi o proveri poverenja. U životu jedne Vlade, jedne poslaničke većine, bilo kakve većine postoje povremeni, vanredni izbori na različitim nivoima gde se testira poverenje. Da vidite šta građani misle o toj politici, šta misle o ljudima koji vode te politike koje vode određene institucije. Mi smo imali nedavno izbore u Mionici. Na tim izborima u Mionici izašlo je skoro 70% ljudi koji tamo imaju pravo glasa. Značajno više nego i na izborima, parlamentarnim izborima 2014. godine. I, to poverenje očigledno građani prepoznaju kao rezultat jednog dobrog rada Vlade, ja se nadam da će i nakon narednog ciklusa. Imaćemo, ja se nadam, konačno nekada izbore u Vojvodini. Iskreno se nadam, ne, nisam siguran više da li će izbori u Vojvodini ikada biti, pošto nekako mi se čini da jedino tu ne smeju da budu izbori, ali biće ih valjda nekada. Valjda ćemo ih dočekati u našim životima nekada. Pa, ćemo da vidimo šta kažu građani Vojvodine, kakvi su nam rezultati bili 2012. godina kada smo ih imali prošli put, kakvi će rezultati biti danas. Da li su građani shvatili da se ta vlast koja ih je u Vojvodini vodila bila sjajna, divna, bajna, fantastična, da žive divno i odlično u Vojvodini, da im je sve izgrađeno, da je sve odlično, da cvetaju i da su prosto zaposleni, da im prosto bude fantastično koliko im je dobro ili nije tako. I, videćemo naravno i u drugim sredinama u Srbiji na lokalnim izborima. Videćemo kako građani ocenjuju i rad tih lokalnih samouprava ali i rad čitave Vlade i svih drugih koji nisu deo Vlade, deo je Vlade u Vojvodini. Dakle, pošto mi zaista ne možemo da kažemo da imamo mnogo stranaka u opoziciji danas. Uglavnom su svi u nekoj vlasti. Da li su vlasti u Vojvodini, da li su u vlasti u Republici, da li su u vlasti u nekim opštinama. Mi imamo u Beogradu jednu veoma šarenu sliku u opštinskim vlastima, da kažem, SNS vlada u manjem broju opština u Beogradu nego što ih ukupno ima, dakle vladamo u mislim osam od 17 beogradskih opština. Uglavnom su svi na neki način učestvovali u vlasti. U vlasti u pokrajini Demokratske stranke, na primer, u vlasti tamo 15 godina i to je, da kažem, potpuna činjenica pri čemu pokrajinsku Vladu vode od 2004. godine. Ali, imaćemo izbore i ta reč poverenje i provera mislim da su veoma važni. Kada građani kažu na nekim narednim izborima šta misle o svima nama, o načinu kako vodimo ovu politiku znaćemo da li su ove reči koje smo govorili ovde bile prave. Da li su one politike koje smo zastupali bile u interesu građana i da li su oni to tako doživeli. Uveren sam da će ova politika koju vodi ova Vlada, koju vodi premijer Vučić doživeti apsolutnu podršku građana Srbije, da će izborni rezultat koji budemo postigli narednim izborima biti još ubedljiviji, još uverljiviji od onog koji smo postigli 2014. godine i da će nam to dati mandat da nastavimo sa reformama, da pojačamo rad, jer i ono što je sam gospodin Vučić, a što mislim da svi verujemo u ovoj sali, ako ne radimo, ako tu snagu ne koristimo za reforme, ako tu snagu koju nam građani daju ne koristimo da napravimo nešto dobro, onda je to protraćeno vreme i protraćena energija. Uveren sam da su ljudi videli u ovih prethodnih godinu dana da ova Vlada nije traćila ni vreme ni energiju, da smo uspeli da postignemo rezultate kako sa drastičnim smanjenjem budžetskog deficita. Er Srbija je danas pozitivna kompanija koja uplaćuje novac u budžet Srbije, a ne trošimo na nju 35 miliona evra godišnje. Dobili smo veliki broj kompanija, da sada ne nabrajam sve, koje sam u ovoj Skupštini vrlo rado nabrajao, da se ne ponavljam, prosto koje su zaposlile, a možda je to nedovoljan broj ljudi, ali danas je manje od 17% ljudi u Srbiji nezaposleno po svim statistikama koje su pokazivale 26,8% u avgustu 2012. godine. Dakle, puno rezultat. Ovaj zakona o kome danas govorimo, dakle, nadam se, pošto ću gledati da se više ne javljam, da ovo bude i moje završno obraćanje, puno rezultata je iza nas i u Ministarstvu. Ovo je oblast za koju ću vam biti zahvalan svima koji se budu uključili suštinski da je regulišemo na najbolji mogući način i da u narednom periodu primena Zakona o privatnom obezbeđenju bude potpuna i takva da možemo da dobijemo prave odgovore na prava pitanja. Da ljudi koji rade u tom sistemu budu i dovoljno zaštićeni, da imaju dovoljno obuke i da znaju šta rade, pogotovo jer se rade o ljudima koji nose vatreno oružje, ali naravno i da mi posmatramo primenu ovog zakona. To jeste naš posao jer nas bira Narodna skupština, bio sam predsednik parlamenta i znam šta to znači. Nadam se da ćemo i kroz nadležni odbor moći da diskutujemo, kao što smo više puta i zahvalan sam predsednici odbora i ovom prilikom, na prilikama da više puta u toku prethodnih godina dana razgovaramo i u zgradi Narodna skupština Republike Srbije, ali i van nje o važnim temama koje zahvataju stvari koje se tiču MUP. Hvala još jednom svim narodnim poslanicima koji su danas uzeli učešće u raspravi.

Gospodine Pavićeviću osim vaše želje da povećate broj diskusija kao poslanik koji je najviše diskutovao u ovom parlamentu, ne vidim nijedan razlog da se javite. Nemate pravo na repliku. Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predstavnici Vlade, poštovane kolege i koleginice, vrlo je važno što je oblast privatnog obezbeđenja konačno uređena zakonom iz 2013. godine. Ovako značajnu oblast sigurno nije trebalo tako dugo ostaviti po strani i van pravnog normiranja jednim sistemskim zakonom. Obzirom da se radi o činjenici da je veliki broj zaposlenih ima pravo nošenja i upotrebe oružja, u tome je i značaj uređivanja ove oblasti veoma ozbiljan. No, kako to često biva u našem pravnom sistemu ostavljaju se nerealno kratki rokovi za ostvarivanje i sprovođenje tog zakona. Onda se obično pribegava izmena i dopunama što je i danas ovde slučaj. U vezi ovog predloga zakona Srpska narodna partija smatra da je on potreban jer je važno sve obaveze iz osnovnog teksta zakona izvršiti. Smatramo da su sadapostavljeni nerealno kratki rokovi. Ovako kako je dat rok do 1. januara zakon se ponovo neće sprovesti jer potrebno je da 46.000 ljudi prođe kroz sve obuke za nekih 20 dana, recimo, gde su i kapaciteti osoba koje drže te obuke, kako da kažem ograničene. Mi u SNP smatramo da je primereniji rok do 1. januara 2017. godinei da je to sasvim dosledno vreme u kome se može završiti ta situacija i da se u toj situaciji može obaviti veliki posao, da se može završiti da ne bi došli u situaciju da menjamo te rokove i da menjamo ovaj zakon u ovom delu. Takođe, smatramo da trebamo definisati najviši iznos takse za legitimacije do nekih, da kažem, 1.500 dinara, s obzirom da su zaposleni u privatnom obezbeđenju sa veoma niskim primanjima, koja su oko iznosa minimalne zarade u Republici Srbiji. Vodeći računa o toj činjenici treba isključiti svaku mogućnost za nejasnoćom u vezi utvrđivanjate takse da bi se ona menjala ili uvek povećavala. Zato smatramo da bez ovih amandmana koji su podneseni Predlog zakona neće moći da se u tako kratkom roku sprovede i da treba precizirati i visinu takse, a od stava Vlade prema našim amandmanima, zavisiće i naš stav da li ćemo podržati ovaj zakon ili ne. Hvala.

S obzirom da u velikoj meri ovo ne zavisi od nas, hoću da kažem od Ministarstva unutrašnjih poslova, dinamika kojom će se dalje prijavljivati zainteresovani, jer možda se u narednih šest meseci prijavi hiljadu zainteresovanih, a onda nakon šest meseci 30.000. Dakle, to stvarno ne zavisi od nas niti mi možemo da predvidimo kako će se kojom dinamikom ljudi… Ja ću se konsultovati danas sa kolegama da li da taj rok bude da kažem produžen čak i na 1. januar 2017. godine, jer to je stvar kojom ćemo privredi dati više vremena i onda ćemo vas obavestiti. Sutra ćemo imati sednicu Vlade i ja se nadam da ćemo sa stručnim službama te pravne dileme organizaciono razrešiti i onda ćemo verovatno možda biti spremni da prihvatimo možda i vaš amandman. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključenja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Poštovani predsedavajući, gospodine Arsiću, ja moram na početku rasprave da primetim da ste vi postali jedan ozbiljno duhovit čovek i da ste danas zaista uspeli da parirate jednoj duhovitoj, odnosno komičnoj Vladi… sa sve ministrima koji se takmiče u tome ko će više pokisnuti ili ko će više stajati na suncu, umesto da se takmiče u rezultatima u radu.

žutim ljudima i drugim sličnim komičnim scenama, ali mislim da nećete uspeti da dostignete njihove domete i da će se vaše mesto zaželeti gospodina Arsića, jer verovatno od sutra, već posle slavlja, tu će doći gospođa Gojković i drugi… Gospodine Veselinoviću, zamolio bih vas da pričate o zakonu koji je na dnevnom redu. Jedan minut ste potrošili. Ne znam čemu sve to. Što se tiče toga da li sam ja duhovit ili ne, to nije zbog Vlade, nego me vi inspirišete sa vašim diskusijama. Samo nastavite. Prosto nisam mogao da ne primetim. Sa druge strane, jasan je naš stav u ovom pogledu da nećemo podržati zakon koji govori o neefikasnoj Vladi, neefikasnom Ministarstvu, kojim se kao i mnogo puta do sada produžavaju rokovi, što znači da se u ministarstvima ne radi adekvatno, što znači da podzakonski akti nisu pripremani na vreme, da se nije radilo dovoljno. Znate šta, gospodo, odgovoran rad Vlade bi značio da vi podzakonske akte u nekom nacrtu već imate prilikom donošenja zakona. Međutim, ozbiljna Vlada, ozbiljno ministarstvo, koje se ozbiljno odnosi prema pitanjima koje želi da reši zahteva ozbiljan rad. Nažalost, ovde se više pričalo o svim temama, osim o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju ili o Predlogu zakona o potvrđivanju vozačkih dozvola sa Republikom Albanijom, pa to zahteva nekoliko komentara. Dobili smo malopre statističke podatke, naravno, bez prave i suštinske analize o tome da je država Srbija bezbednija. Pitajte građane na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, od severa do juga, da li se osećaju bezbednije? Ljudi više ne prijavljuju pojedina lakša krivična dela. Ljudi, moji sugrađani u Vojvodini, ali nije bolja situacija ni na jugu Srbije, čuvaju šunke, čuvaju kukuruz, čuvaju pšenicu, čuvaju piliće i kokoši. Vlasnici privatnih radnji, gospodine Stefanoviću, ne mogu da sačuvaju robu u svojim objektima ukoliko nemaju plaćeno privatno obezbeđenje, a pošto plate privatno obezbeđenje ne ostaje im ništa od profita, pa zatvaraju radnje. U Vojvodini se sada, verovatno je slična situacija i u Beogradu, otvaraju samo kockarnice. Oni imaju dobar profit da bi mogli da plate obezbeđenje. Nažalost, ništa bolja situacija nije ni u drugim oblastima. Bili smo svedoci scena na fudbalskoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Postavio sam i poslaničko pitanje – šta će Vlada, šta će Ministarstvo unutrašnjih poslova učiniti da ne rešavaju to privatna obezbeđenja, da se ovo ne pretvara u rat nekih privatnih obezbeđenja? Dakle, za vas pitanje, gospodine ministre, da li ste sposobni, spremni ili ste odustali od toga da se obračunate sa ozbiljnom mafijom koja postoji u sportskim klubovima ili će se sve završiti na penzionerima i prosvetnim radnicima kojima ste imali hrabrosti da smanjite plate. Istini za volju, plate je smanjivala ona Vlada koja je neodgovornom politikom dovela do ogromnog zaduženja, ogromnog budžetskog deficita koji je bio i po dve i po milijarde evra godišnje. Naravno, nakon takve politike, šta očekivati, nego da ljudi budu dovedeni u užasnu situaciju, u ogromne dugove. U ovu situaciju kada jedini kapital koji je ulazio je bio dokapitalizacija banaka, izgradnja od strane Šarića i slično. Tada je bezbednost bila na vrhunskom nivou. Imali ste sve one kriminalce koje niko nije smeo da pomene u Skupštini. Nije smeo niko da ih pomene od strane organa koji su se bavili tim poslom. U snu, kada su sanjali njihova imena, oni su se trzali iz sna, budili se, samo da ih ne sanjaju više. Tada je bezbednost građana bila divna kada su nam narko karteli vladali Srbijom. Valjda su građani tada bili najsrećniji i bilo im je najbolje kada se plenilo po pet kilograma droge godišnje, ukupno. Ovde je izrečena jedna interesantna stvar.

Dakle, tada vrlo neozbiljna Vlada nije imala nacrte, ako ćemo tako da posmatramo, nije imala čak ni ideju, pošto se to sada mora uzeti u istoj ravni, ili je ta Vlada bila vrlo neozbiljna i nije pripremala nikakve nacrte, pa smo to morali da uradimo mi, ili je ta Vlada mislila da treba prvo da sačeka usvajanje zakona, što nije uspela da uradi, pa da onda uz potpun zakon, koji će imati svoju finalnu pravnu formu, da uredi podzakonske akte u saradnji sa nekim drugim. To što su neke vlade uspešnije, pa to urade, a neke ostave u domenu šta bi bilo kad bi bilo, i to će građani ocenjivati i videti ko je efikasniji, sposobniji da nešto uradi. Što se tiče sportskih klubova, Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na sprečavanju svih narušavanja javnog reda i mira, a naročito kada se to radi u većem obimu, vi biste videli, i to su svi stručnjaci rekli, da je reakcija žandarmerije bila pravovremena i brza. Ograničili smo dejstvo na takav način da niko nije ozbiljnije povređen. Žandarmerija je to mogla da uradi oštro, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali nismo želeli da povredimo bilo koga. Uradili smo tako da niko ne bude ozbiljno povređen, da svi oni koji su krivi i podnete su krivične prijave protiv svih koji su odgovorni na napad na policiju, što smo potpuno žestoko osudili. Što se tiče, naravno, redarskih službi i privatnih obezbeđenja, oni po zakonu imaju svoju ulogu u sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama. To prosto ne može da se prenebregne. Više puta sam izlazio sa predlozima, ako su oni nesposobni, nemaju kapacitet ili ne mogu to da urade, hajde da menjamo zakon, da taj novac ide Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se umesto redarskim službama uplaćuje MUP-u, MUP će obavljati te dužnosti i imaćemo to tako. Ali, to mora da se uradi zakonski. Ako ćemo abolirati da svi oni koji učestvuju dobijaju novac, neke redarske službe budu postavljene a onda imamo baklje, pošto policija ne kontroliše unošenje baklji na teren. Mi to ne radimo, to rade redarske službe. Ako oni dozvole unošenje baklji, šta tu policija da radi? Da uđemo na tribinu sa pet ili 10 hiljada ljudi i da izazivamo incident velikih razmera, da im oduzimamo to, potpuno je nemoguće. Da praznimo stadione, da igramo pred praznim stadionima, mislim da to nije ni u interesu naše zemlje, ni našeg sporta. Ali, da li se slažem da nešto treba preduzeti, da ne mislite da sam neko ko ne vidi da ti problemi postoje, potpuno se slažem. Ja sam prvi koji je o tome više puta govorio, evo i sada kažem otvoreno, potpuno sam spreman da preuzmem i svoj deo tereta, pa i tereta onih drugih koji to možda ne mogu da urade iz tih sportskih klubova i manifestacija. Ako mi treba da zapečatimo sve prolaze, otvore, kancelarije i prostorije iz kojih se, suštinski svi to znaju, odakle se unosi pirotehnika, ne pada sa neba nego se to radi u saradnji sa klubovima, u saradnji sa upravama, sa navijačima, sa ovima i sa onima. Dakle, kako se unosi ta pirotehnika, to treba reći potpuno otvoreno ljudima, ne pada ona sa neba. Jednostavno, šta god da je potrebno ja ću pokušati, nije samo pirotehnika u pitanju, moramo da pošaljemo jasnu poruku, a to mora da uradi i srpsko pravosuđe. Onaj ko napadne policajca mora da dobije žestoku, oštru kaznu. Onaj ko upadne na stadion, uđe na teren, onaj ko napravi bilo šta što nije dolično i ono što ugrožava bezbednost građana Srbije apsolutno treba žestoko da odgovara za to i onda onom sledećem neće pasti napamet. Svi moramo da se uključimo u to. Policija može samo da privede te ljude, može da podnese krivične prijave. Ne možemo, naravno, ni da presuđujemo, ni da odlučujemo o kvalifikaciji njihovih dela, to rade drugi organi. Ja se nadam da će i oni podržati napore policije da se ovo zlo, moram tako da kažem, suzbije. Jer, ono što sam ja gledao na derbiju i ono što ste vi gledali, ne samo tada nego i u mnogim godinama unazad, prosto, nije dobra slika za Republiku Srbiju. Nažalost, šaka pojedinaca ili manjih organizovanih grupa nanese veliku štetu celom ugledu srpskog fudbala i čestitim ljudima koji dođu na stadion da se raduju sa svojim klubom i da navijaju za svoj klub. Dakle, to je posao za koji ćemo se svakako dobro pripremiti i ubuduće raditi sa svima. Samo policija, ne može samo policija ni da vaspita te mlade ljude kod kuće, niti može da kontroliše apsolutno svaku prostoriju na stadionu. Morali bismo da imamo 24 časa obezbeđenje svih stadiona, a onda bi to neko morao da plati. Mi, prosto, u ovom trenutku sa budžetom MUP-a nismo u mogućnosti da igramo, da kažem, da toliki broj ljudi angažujemo na tim poslovima. U svakom slučaju, mislim da ćemo imati u budućnosti mnogo više razumevanja. Samo da se tada priča ne okrene, kao što znate, kada nekad odgovara, onda šta radi policija a kada primenite policijska ovlašćenja, onda kažu eto, vidite, policijska brutalnost, pogledajte šta policija radi. Policija ne može da dozvoli da ugrozite život tim ljudima, da ih gađate kamenom kockom, od kojih neki od tih ljudi ostaju invalidi, prebacuju se u bolnice i njihove porodice ostaju bez funkcionalno sposobnih članova porodice. To je nešto sa čim moramo da se obračunamo i ja vas za to molim za podršku u tom smislu i za podršku pripadnicima policije.

Hvala na razumevanju, gospodine predsedavajući. Poštovani ministre Stefanoviću, kada govorim o navijačkim grupama i huliganima na utakmicama ja ne mislim da su oni uzrok problema. Oni su izvršioci tih dela o kojima vi govorite. Nalogodavci sede na nekim drugim mestima, koji njima vešto manipulišu. Nalogodavci sede negde u upravama tih klubova koji imaju jasne zadatke za njih. Govorim o tim strukturama o kojima je govorio i predsednik Vlade, gospodin Vučić, i rekao je da nema načina da izađe na kraj sa njima. da nema načina da izađe na kraj sa njima. Dakle, on je priznao da ne može da se obračuna sa njima. Da li je Karadžić čovek čije ime ne sme da se izgovori? Da li su neki drugi ljudi, imena koja se sada ne smeju izgovoriti? Dakle, ne radi se o izmanipulisanim ljudima, naravno njihovu krivičnu i svaku drugu odgovornost ne treba zanemariti, ali mnogo je dublji problem srpskog fudbala u odnosu na navijačke grupe koje su istina, podelile pojedine krajeve grada, znate to dobro i u Novom Sadu i u Beogradu, na ovu i onu grupu. Ne sme borba protiv njih krivični postupak da izostavi uzrok tog problema, a to je sređivanje stanja u našem sportu i to je posao i vašeg ministarstva i Ministarstva pravde i Ministarstva omladine i sporta, ali pre svega cele Vlade. Onda ćemo imati situaciju u kojoj će se striktno primenjivati zakoni i kojima ćemo verovatno jednog dana doći na poziciju nekih uređenih zemalja. Dakle, samo da ne zamenjujemo teze u tom slučaju. Budite uvereni da premijer snažno podržava rešavanja ovog problema. Ja tu zaista iskreno verujem u lično odgovornost. Ne želim da generalizujem, ne mogu da kažem – kriva je navijačka grupa ova ili ona, ima tu ljudi koji su tu samo da bi navijali za svoj klub, koji vole svoj klub i koji navijaju za njega. Da li oni koji misle da će dilovanjem droge na tribinama, da li oni koji misle da će bavljenjem krivičnim delima i da će zavrnuvši sebi plašt bilo koji navijački, politički, neko ko se bavi politikom zato što je činio krivična da bude aboliran? Neće. Ne, hapsite zato što si osumnjičen da si krao novac. Tebi hapse ne zato što si navijač, nego zato što si dilovao drogu na stadionu. Zato, kada to budemo raščistili, kada u društvu budemo imali potpuno podršku da se obračunamo sa onima koji krše zakon, onda nećemo imati problema.

Oni kažu vrlo otvoreno – bez podrške zajednice, bez podrške opština, bez podrške lokalnih saveta za bezbednost, u Srbiji nažalost manje od 40% opština nije formiralo savet za bezbednost. To je nadležnost lokalnih samouprava, naravno ne policije. Mi ih ohrabrujemo da to urade. Bez podrške svakog prodavca u prodavnici koji će ozbiljno da prijavi taj kriminal koji će uticati na zajednicu. Nije samo policija represivni ogran, ni u jednoj zemlji nema dovoljno policajaca da mogu da čuvaju svaki ćošak u zemlji. Ni u jednoj zemlji ni u jednoj policiji. Ali, ako zajednica utiče na te ljude i ako njihovo okruženje i komšije i svi ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi se okrenu i kažu – ljudi nije dobro to što radite, rušite naš grad, cepate našu opštinu, rušite naše stadione.

Onda smo na pravom putu neke korekcije i prevencije. Kao policija mi možemo uvek represivno da delujemo i to će policija da radi. Samo kažem da kada sudstvo pokaže ozbiljnu nameru da te počinioce žestoko kazni više te ljude neće zanimati da li u klubovima mu neko kaže da radi ovo ili ono, ako on zna da će ići u zatvor na veći broj godina. Onda će dobro razmisliti svaki čovek šta radi na stadionu, zbog čega se bavi tim poslom i zašto je dobro da se tim poslom ne bavi na takav način. Onda ćemo imati mirne stadione kao u Engleskoj posle godina tuča, sekira, lanaca i svega. Sada ko kroči stadion dobije pet godina zatvora i nikog ne interesuje zašto je on to radio. Da li je ovo ili ono, ne možete da uđete na teren, nemoguće je, ne gazite na travu, sledi ozbiljna žestoka zatvorska kazna. Nema tuča, nema oružja, nema pirotehnike. Tako moramo i mi da uradimo to je jedini način. Ali, za to će biti potrebno da radimo sa svima. Prosto, predugo to traje da bi za noć moglo da se reši i problem je presložen da bi naivno mogli da zamislimo da će donošenjem neke pravne norme oni to od sutra ujutru prestati da rade. Moramo da se pobrinemo da to bude problem koji možemo, da kontrolišemo 24 sata, hajde da kažemo tako, da to sa stadiona ne bude u okolnim ulicama oko stadiona kada je to mnogo teže i sa moguće težim posledicama. Bolje da taj problem kontrolišemo na takav način. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, hvala vam gospodine Arsiću, ja ću da dam završnu reč u ime poslaničke grupe SNS kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju zato što moja koleginica Marija Obradović, koja je bila ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, trenutno nije u sali. Nije tačno da ne postoji rešenje za problem huliganstva na našim stadionima i rešenje za taj problem je izneo upravo gospodin Vučić, a to je privatizacija sportskih klubova i izbacivanje dnevne politike iz svih sportskih društava. To je recept koji je dao rezultate u mnogim evropskim zemljama i mislim da može da da rezultate i u Republici Srbiji. Što se tiče Predloga zakona, imam utisak da poslanici stranaka bivšeg režima uopšte nisu čitali šta u Predlogu zakona piše. Sve kritike koje su bile upućene, upućene su na račun gospodina Nebojše Stefanovića i MUP, zato što navodno na vreme nisu doneti odgovarajući podzakonski akti. Međutim, ako pogledate ovaj Predlog zakona koji ima svega pet članova, videćete da se član 1. odnosi na to da se iz privatnog obezbeđenja izuzimaju objekti čiju zaštitu obavljaju državni organi, odnosno čija je zaštita uređena propisima iz oblasti odbrane. Član 2. odnosi se na izdavanje legitimacije službenika, odnosno na taksu koja se tom prilikom plaća. Gospodin Marko Đurišić, koga trenutno ne vidim u sali, je rekao da je to neustavno. Nije tačno. Zakon o budžetskom sistemu dozvoljava ministru da odredi visinu takse, tako da sa tog aspekta ništa nije sporno. U članu 3. rok od 18 meseci koji je predviđen za pravna lica i preduzetnike da se usklade sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju zamenjuje se novim rokom a to je 1. januar 2016. godine. Član 4. isto govori o tom roku od 18. meseci koji se zamenjuje novim rokom, a to je 1. januar 2016. godine, odnosi se na fizička lica koja obavljaju poslove privatnog obezbeđenja, a koja treba da ispune uslove koji su propisani zakonom. Član 5. odnosi se na stupanje Zakona na snagu. Dakle, MUP je u stvari, ovim Predlogom zakona htelo da izađe u susret fizičkim licima i preduzetnicima koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja da bi mogliispune uslove koji su prilično strogi. Ali, tako treba i da bude kada je u pitanju vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Dakle, nema nikakve krivice države. Radi se o tome da Vlada pokušava da stvori ambijent da se fizička lica i preduzetnici prilagode uslovima koji su zakonom propisani da bi mogli da se bave poslovima fizičkog obezbeđenja. Mi u SNS u tome ne vidimo ništa loše. Osim toga, ministar je rekao da ozbiljno razmišlja o tome da prihvati upravo jedan od amandmana da taj rok ne bude 1. januar 2016. godine, nego 1. april 2016. godine, i time je apsolutno pokazao dobru volju da se dodatno omogući vreme preduzetnicima i fizičkim licima da ispune zakonom propisane uslove za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja. Što se tiče onoga što je rečeno u raspravi od strane poslanika bivšeg režima, moram da naglasim sledeće – za vreme dok su oni vršili vlast u Srbiji Šarić, Mišković, Milo Đurašković i drugi tajkuni i kriminalci su kreirali politiku ove države. Zaslugom i Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića Šarić je u zatvoru, protiv Miškovića, Đuraškovića i njima sličnih koji su opljačkali putarska preduzeća vode se sudski postupci, a moram da odam i jedno priznanje gospodinu Nebojši Stefanoviću. Trebalo je da Nebojša Stefanović postane ministar unutrašnjih poslova pa da se otkrije ko je ubio 2008. godine Ranka Panića i ja vam gospodine Stefanoviću na tome čestitam. Niko pre vas to nije uspeo da uradi i time ste pokazali veliku ličnu i političku hrabrost, kao što ste pokazali hrabrost i odlučnost u spašavanju otetog deteta, o kome je Marko Đurišić onako posmešljivo govorio i pitao – da li je to vaš posao? Ja vam čestitam na toj akciji koja je sprovedena munjevito, brzo i ono što je najvažnije, efikasno, i jedna devojčica je praktično spašena od toga da bude žrtva trgovine ljudima i zaista ne vidim razloga da se poslanici bivšeg režima tome podsmevaju. Ono što hoću takođe da kažem, gospodine Stefanoviću, i vi, dame i gospodo narodni poslanici, bivši režim nam ovde drži predavanje o tome kako Vlada, odnosno resorno ministarstvo na vreme nije donelo odgovarajuće podzakonske propise. Zarad istorije i zarad istine, ja ću da podsetim narodne poslanike i građane koji možda prate ovu sednicu kakve su bile obaveze Narodne skupštine kada je usvojen novi Ustav. U članu 5. Ustavnog zakona koji je donet istog dana kada i Ustav piše – novoizabrani sastav Narodne skupštine će u toku prvog zasedanja nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavnom zakone kojima se uređuju Zaštitnik građana i ostvarivanje prava građana na obaveštenost iz oblasti Zaštitnika građana, organ nadležan za praćenje i ostvarivanje prava građana na obaveštenost, Guvernera Narodne banke Srbije i organe DRI, a u toku drugog zasedanja nakon izbora Vlade Narodna skupština će uskladiti sa Ustavom zakone koji se odnose na primenu odredaba Ustava na sudove i javna tužilaštva i to zakone kojima se uređuje organizacija i nadležnost sudova, zatim funkcija predsednika sudova i sudija, VSS itd, itd, da ne citiram ceo tekst člana 5. Pitanje je da li je poštovan član 5. Ustavnog zakona RS? Ko je za to kriv? Bivši režim. Zašto? Izbori su bili u januaru 2007. godine. Posle toga konstituisana je Vlada RS na čelu sa Vojislavom Koštunicom u kojoj je participirala i DS, i to nekih 20 minuta pred ponoć, pred istek onog roka od 90 dana koji je Ustavom propisan za formiranje Vlade i da nije bilo Tomislava Nikolića i njegovog džentlmenskog odnosa prema politici ta Vlada nikada ne bi ni bila formirana, što možda i ne bi bilo tako loše. Ono što hoću da naglasim to je da je predsednik Narodne skupštine bio gle čuda Oliver Dulić, istaknuti kadar DS, koji je kasnije postao ekspert za niskogradnju i sada se protiv njega vodi sudski postupak zato što je petljao sa nekim putarskim firmama i proneverio ogroman državni novac i onda oni koji nam drže predavanja o tome kako ministar navodno nije doneo neke podzakonske akte na vreme, SNS ih pita – a zašto DS nije donela ovako važne zakone na koje ih je obavezivao Ustavni zakon? Doneli su ih, ali mnogo kasnije nego što je Ustavni zakon to propisivao. Doneli su nakaradne zakone. Posledica tih zakona je između ostalih bila i seča sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca. Ceo pravosudni sistem u RS je nekoliko godina bio paralizovan i sve odluke Ustavnog suda da se te sudije, odnosno javni tužioci, zamenici javnih tužioca vrate na te funkcije, mi smo imali jedan problem na koji nam je ukazivao između ostalog i sama EU. Tako da lekcije onih koji su opljačkali Srbiju, oni koji nisu poštovali Ustavni zakon nam zaista nisu potrebne. Ono što takođe želim da naglasim, a o tome je bilo reči u raspravi Marka Đurišića, nemoguće je da samo neki državni funkcioneri u Srbiji imaju status, neka me niko pogrešno ne shvati, svete krave, o kojima ne sme ništa da se kaže, pa čak ni da se iznose činjenice i da se iznose istinite informacije, kao što je na primer zaštitnik građana, ali da zato do mile volje možete da iznosite neistine, uvrede, da se bavite ličnim i privatnim životom i to na netačan način kada su u pitanju Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović, Tomislav Nikolić i drugi funkcioneri SNS. Ovih dana je u toku, na primer, akcija, koju predvode samozvani pripadnici takozvane intelektualne elite u Srbiji, o tome da se zaštiti zaštitnik građana, navodno zato što ga progoni izvršna vlast i zato što ga progoni SNS. Sada je SNS, sada su Vučić i Nebojša Stefanović, Vladimir Đukanović, Zoran Babić ili Aleksandar Jovičić krivi zato što se utvrdilo da je u stanu Saše Jankovića 1. aprila 1993. godine jedan čovek, pod vrlo čudnim okolnostima, izgubio život. Sada se organizuje peticija zašto o tome uopšte sme da se priča. Ali zato, kada god nekome padne na pamet, može, na primer, da se bavi spinovanom i izmišljenom temom falsifikovanja doktorata Nebojše Stefanovića i mi sada treba na to da ćutimo, ali zato kada se spomene zaštitnik građana, odmah se postavi pitanje zašto spominjete zaštitnika građana i zašto spominjete navodno samoubistvo u njegovom stanu, a istovremeno pripadnici intelektualne elite su vršili takav pritisak na policiju da se samoubistvo novinarke Dade Vujasinović preimenuje u ubistvo do te mere da je taj pritisak bio prosto neizdrživ. Tu se vide dvostruki standardi. Dakle, postupajte isto u jednakim situacijama. Evo, za kraj, pošto nemam više vremena, i hvala vam gospodine Arsiću na razumevanju, gospodine Stefanoviću, ja vas molim, mada mislim da nema potrebe da to činim, ali kao zamenik predsednika poslaničke grupe SNS hoću to da učinim, a između ostalog, zato što dolazim iz Vojvodine, molim vas da učinite sve što je do vas, kao ministra unutrašnjih poslova, da se do kraja rasvetle sve kriminalne afere u Razvojnoj banci Vojvodine, u Fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine, u Fondu za razvoj Vojvodine, u svim pokrajinskim sekretarijatima, u svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina, jer tu ima mnogo kriminala i korupcije, ima mnogo pljački i bezakonja, a SNS će, naravno, zajedno sa vama, učiniti sve da one koji su odgovorni za to bezakonje i za tu pljačku politički kazni na izborima koji, kao što ste vi sami rekli, moraju da dođu pre ili kasnije, ma koliko da se ove velike pristalice demokratije plaše izbora.